Dobro jutro, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Prije nego što danas krenemo s radom, želio bih vas izvijestiti da Izaslanstvo HS-a jutros na groblju Mirogoj položilo vijenac povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta koji su proglasili UN 2005. g. donošenjem Rezolucije o danu sjećanja ja holokaust. Iste godine Hrvatska se pridružila Međunarodnom savezu za sjećanje na holokaust koji se obvezao promicati trajno sjećanje na žrtve te poticati istraživanja i učenja o holokaustu, njegovim uzrocima i posljedicama. Članice Saveza usvojili su 2016. radnu definiciju antisemitizma te potaknule države da taj dokument koriste kao smjernicu u podučavanju u holokaustu. Saborski Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu 2020. g. donio je zaključak kojim potiče institucije i organizacije civilnog društva u Hrvatskoj promoviranje radne definicije antisemitizma. Odbor je također, naglasio kako presudnu ulogu u sprječavanju i borbi protiv ksenofobije i rasizma imaju edukacija i obrazovanje, posebice mladih. Kolegice i kolege zastupnici, dana 27. siječnja 1945. g. oslobođen je najveći nacistički koncentracijski logor Auschwitz u Poljskoj, zloglasni simbol holokausta, nezamislivog stradanja židovskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Holokaust je provodio nacistički režim nad 6 milijuna Židova, djece, žena i muškaraca, ali i pripadnika drugih skupina koji su prema sramotnoj nacističkoj ideologiji bili nepoželjni. U Auschwitzu su se odvijali monstruozni zločini te je ostao trajni simbol svih mjesta na kojima su sustavno mučeni i brutalno ubijani ljudi, samo zato što su pripadali nekom narodu. Na ovaj dan prisjećamo se i zloglasnog ustaškog logora Jasenovac u kojem su ubijani pripadnici židovskog naroda, ali i Romi, Srbi i Hrvati. Danas se sjećamo i žrtava drugih genocida i nezamislivih zločina, sjećamo se Vukovara, Škabrnje, Srebrenice i drugih stratišta nevinih žrtava u modernoj europskoj povijesti. Uz holokaust i oni su trajni podsjetnik na strahote, mučenje i okrutnosti te služe kao primjer budućim generacijama kakva zla mogu prouzročiti mržnja, rasizam, ksenofobija i nesnošljivost. Ne smijemo nikada zaboraviti da je holokaust započeo govorom mržnje, a završio djelima zla. Međutim, holokaust nas uči da i tijekom tog mračnog doba naše novije povijesti bilo ljudi koji su imali ogromnu hrabrost, odvažnost i suosjećanje pa su pod cijenu vlastitog života spašavali živote drugih ljudi. Među njima je i 120 ljudi iz Hrvatske koji su proglašeni pravednicima među narodima. To su hrabri ljudi koji su se odupirali nacističkom režimu spašavajući pripadnike židovskog naroda. Povijest nas uči da svaki pojedinac umjesto pasivnog promatranja ljudske patnje može odabrati i pružiti ruku drugom čovjeku i tako učiniti dobro djelo. Na 75. obljetnicu holokausta 2020. g. obilježavajući Međunarodni dan sjećanja, tim velikim ljudima odali smo počast i izložbom u UN-u pod nazivom Pravednici među narodima Hrvatske koja je priređena u koordinaciji s Memorijalnim centrom Yad Vashem iz Izraela. Izložba je ispričala priču o 47 od 120 hrvatskih pravednika koji su spašavali živote Židova u vrijeme Drugog svjetskog rata. Poštovane zastupnice i zastupnici, Međunarodnim danom sjećanja na žrtve holokausta brojnim edukativnim i kulturnim aktivnostima u svijetu želi se odati pijetet žrtvama te u javnosti podići svijest o važnosti prevencije govora mržnje, nasilja, rasizma i genocida. Njegujući sjećanje na žrtve kroz jasnu osudu zločina i edukaciju, trebamo raditi na promicanju tolerancije u društvu i međusobnom uvažavanju različitosti. Tema ovogodišnjeg obilježavanja i sjećanja, dostojanstvo i pravda. Onda poziva na važnost iskazivanja pijeteta prema žrtvama, očuvanja povijesnih činjenica i borbu protiv njihovog iskrivljavanja. To su preduvjeti kako bi pravda bila zadovoljena i kako bismo spriječili ponavljanje takvih zločina u budućnosti. Holokaust je vječna opomena kakva zla mogu nastati iz ksenofobije i rasizma. Obilježavanjem ovog dana podsjećamo na važnost poštivanja prava svakog čovjeka i zaštite njegovog ljudskog dostojanstva neovisno o njegovoj rasi, spolu, naciji, jeziku i vjeri. Kroz solidarnost, toleranciju, borbu protiv diskriminacije i uvažavanje drugih, svatko od nas daje svoj doprinos temeljnim vrijednostima demokratskog društva. To je zalog kako se u budućnosti više nikad ne bi ponovili zločini koji su počinjeni u Drugom svjetskom ratu, ali i u Vukovaru, Škabrnji, Srebrenici i drugim mjestima ljudske patnje i stradanja. Poštovane zastupnice i zastupnici, svijet u kojem živimo ubrzano se mijenja. U kratkom vremenu suočili smo se pandemijom, prirodnim katastrofama, gospodarskom krizom, ugrozom života i zdravlja. S velikom pozornošću pratimo i što se događa oko nas. Odvijaju se geopolitičke krize i potencijalni ratni sukobi, događaju se velike migracije, klimatske promjene i brzi tehnološki napredak. Svi ti procesi mijenjaju način života koji smo do sada poznavali te izazivaju sigurnost i utječu na našu budućnost. Kroz promjenu društvenih okolnosti i razvij društvenih mreža, u svijetu je vidljiv porast lažnih vijesti, dezinformacija, govora mržnje, ksenofobije, rasizma i netolerancije. To je u suprotnosti s vrijednostima promicanja mira i slobode, nepovredivosti ljudskog dostojanstva, jednakosti, poštovanje ljudskih i manjinskih prava. Poruke Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta podsjećaju nas da snagom pojedinca i kolektiva možemo savladati mržnju i zlo i ostati privrženi zaštiti povijesne istine i dostojanstva svakog čovjeka. I zločina počinjenih tijekom 20. st. u kojima su stradali milijuni ljudi, svi zajedno možemo i moramo izvući pouke. Budućim generacijama trebamo ostaviti u nasljeđe poruku da njegujući kulturu sjećanja i pijeteta prema žrtvama, stremimo porukama mira, solidarnosti i prihvaćanju drugih. S tom mišlju pozivam vas da minutom šutnje odamo počast svim žrtvama holokausta kako se takvi zločini više nikada ne bi ponovili.

Poštovane kolegice i kolege, sada ćemo krenuti sa radom kako smo najavili. Danas ćemo raspraviti i izjašnjavati o amandmanima, pa idemo prvo na amandmane koji se tiču Konačnog prijedloga zakona o zaštiti potrošača. Predlagatelj je Vlada. Rasprava je zaključena. Tijekom rasprave predstavnica predlagatelja prihvatila je amandmane odbora, te oni postaju sastavni dio konačnog prijedloga zakona. I amandmani Vlade koji su podneseni prije početka rasprave sukladno članku 202. Poslovnika postali su sastavni dio konačnog prijedloga zakona. A sada molim predstavnika predlagatelja da se očituju o preostalim podnesenim amandmanima. Ovdje je poštovana Nataša Mikuš-Žigman državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Idemo redom. Prvi amandman zastupnica Barbara Antolić Vupora. Izvolite. Ovaj amandman se ne prihvaća. Naime, visina zapriječene prekršajne kazne se ne može određivati obzirom na visinu prihoda koji ostvaruje pravna osoba ili obzirom na visinu plaće odgovorne osobe i zapriječene kazne na način kako su predložene ne bi osigurale odvraćajući efekt za potencijalne počinitelje. Međutim, važno je podsjetiti kako se upravo ovim konačnim prijedlogom zakona u članku 148. uređuju slučajevi kada nadležni inspektor neće podnijeti optužni prijedlog. Izvolite zastupnice očitovanje. A s obzirom na to da često u malim tvrtkama vlasnici i direktori budu jedna te ista osoba smatram da je presing na tu osobu zapravo nesrazmjerno veći nego što je to u većim tvrtkama, dakle omjeri su kažnjavanja drugačiji. A s obzirom na to da je intencija samog zakona bila da se jača suradnja, dakle postoji mogućnost da se inspektor pozove i na članak 148. Međutim, činjenica je da je ta presija kazne na male obrtnike, na onoga tko je vlasnik i direktor u istoj tvrtki omjerom prevelika. Pretpostavljam da tražite glasovanje? Dobro može. Idemo na daljnje amandmane Klub zastupnika Zeleno-lijevog bloka amandman broj jedan. Izvolite. Hvala lijepo. Amandman na članak 11. predlagatelj ne prihvaća uz obrazloženje da je člankom 11. već propisana zabrana davanja osobnih podataka potrošača od strane trgovca trećim osobama bez prethodnog odobrenja potrošača. Izvolite očitovanje kolegica Urša Raukar. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovana mi ostajemo kod amandmana, jer smatramo da bi ipak trebalo naglasiti i podcrtati da se takva davanja osobnih podataka trećim osobama može davati samo uz izr8ičitu suglasnost potrošača. Tražimo glasanje. Izvolite. Vezano uz dodavanje novog članka 16a. također ne prihvaćamo ovaj amandman. Naime, ne radi se o području i pravnom odnosu koji se odnosi na zaštitu ekonomskih interesa potrošača pri kupovini roba i usluga već u pitanju pravnog položaja dužnika kada vjerovnik prenese tražbinu na drugog vjerovnika. Ustup tražbine vjerovnika prema dužniku već je na odgovarajući način uređen Zakonom o obveznim odnosima i napominjem da u trećem kvartalu ove godine Vlada priprema prijedlog zakona o subjektima koji se bave djelatnošću otkupa i naplate potraživanja kojim će se prenijeti pravna stečevina u nacionalno zakonodavstvo vezano uz ova pitanja. Dakle, da ne oduzimam vrijeme i da ne objašnjavam da ne mogu prihvatiti vaše objašnjenje jako smo zadovoljni da će konačno se zakonski odrediti rad Agencija za naplaćivanje dugova koje bit ću vrlo oštra gotovo mafijaškim metodama to rade, a nisu zakonski ni na koji način uređene u ovoj državi i predstavljaju veliku i prijetnju i neugodnost je vrlo mala riječ za naše građane. Međutim do tog vremena dok se takav zakon i dok se zakonska regulativa koja će te zlosretne i strašne agencije za naplatu dugova urediti do tada mislimo da je u Zakonu o zaštiti potrošača neophodno imati ovakve odredbe kako bismo zaštitili naše građane od prijetnji, od svakodnevnog maltretiranja koje nije primjereno ni jednom civiliziranom i demokratskom društvu. Tražim glasanje. Zahvaljujem. Prelazimo na treći amandman isti klub zastupnika. Izvolite državna tajnice. Hvala lijepo. Amandman vezan uz dodavanje novog članka 153a. se također ne prihvaća. Naime, predloženim amandmanom bi se narušila cjelovitost sustava besplatne pravne pomoći koja je već uređena Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, te bi se uveo dualizam u ostvarivanje prava na takvu pomoć ovisno o tome da li je korisnik pravne pomoći potrošač ili ne. Nadalje, sva sredstva koja su prikupljena od novčanih kazni su prihod državnog proračuna iz kojih se financiraju sve aktivnosti, između ostalog i za područje zaštite potrošača te isti nije moguće razdvojiti kako je predloženo u zasebni fond. Izvolite kolegice još jednom očitovanje. Zahvaljujem. Ne prihvaćamo obrazloženje. Znači direktiva koje je transponirana u ovaj zakon EU predlaže državama članicama upravo to da se dio sredstava od naplate prekršajnih kazni koristi za javne ciljeve zaštite potrošača. Mogu samo konstatirati da se sustav besplatne pravne pomoći u mnogim područjima izrazito ograničava u situaciji u kojoj naši građani su sve siromašniji i imaju sve manje mogućnosti plaćati pravnu zaštitu i odvjetnike. Mislim da se upravo treba raditi suprotno, a to je širiti sustav besplatne pravne pomoći kako bismo doista građanima osigurali elementarna njihova prava i time dokazali i pokazali da smo doista na putu prave demokracije i jednog elementarnog civilizacijskog europskog nivoa. Tražim glasovanje o ovom amandmanu. Imamo znači i dva zaključka koja predlažu Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika Socijaldemokrata. Prvi je dakle Klub zastupnika zeleno- lijevog bloka. Zaključak glasi, Vlada RH dužna je u roku od 30 dana od dana donošenja ovog zaključka uputiti u proceduru prijedloge izmjena i dopuna propisa s ciljem onemogućavanja ustupanja i/ili potraživanja koja proizlaze iz potrošačkih ugovora prema potrošačima na treće osobe bez izričitog i pisanog pristanka potrošača. Molim predstavnika predlagatelja da se očituje o predloženom zaključku. Hvala lijepo. Zaključak se ne prihvaća. Kao što sam prethodno navela ustup tražbine vjerovnika prema dužniku već je na odgovarajući način uređen Zakonom o obveznim odnosima.

Predlagatelj je vlada, rasprava je zaključena, amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu i Klub zastupnika Socijaldemokrata. Tijekom rasprave vlada je prihvatila amandmane Odbora za zakonodavstvo i Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu te oni postaju sastavni dio konačnog prijedloga zakona. Molim predstavnika predlagatelja da se očituje o amandmanima Kluba zastupnika Socijaldemokrata. S nama je državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture poštovani Josip Bilaver. Idemo redom, znači prvi amandman Klub zastupnika Socijaldemokrata. Izvolite. Poštovana zastupnice i zastupnici, amandman se ne prihvaća. Obrazloženje je od, glase odredbom ovog članka ne uređuju se prava državnih dužnosnika na povlašteni prijevoz nego svih hrvatskih državljana koji imaju prebivalište na otoku ili poluotoku Pelješcu bez obzira na njihove materijalne prihode, prilike, prihode, mjesto rada ili funkciju koju obnašaju. Izvolite kolegice Glamuzina. Zahvaljujem. Ja bih vas samo zamolila onda dodatno pojašnjenje, mi ćemo svakako ostati pri ovom amandmanu i tražiti da se o njemu glasa, da mi pojasnite je li onda time želite reć da npr. g. Frka Petešić koji prebivalište ima na otoku, a boravište mu je tamo gdje obavlja svoju dužnost i u tom svom mjestu boravišta koristi stan koji mu plaća država zbog toga što je dislociran iz mjesta svog prebivališta, hoćete mi reć da je baš nužno da on i svi mi drugi poput njega koji smo dužnosnici imamo pravo na povlaštenu trajektnu kartu, iako za svo vrijeme dok obavljamo svoju dužnost ukoliko su nam putovanja vezana za obavljanje dužnosti putni trošak nam je i onako plaćen? Znači onih par puta kada bi otišli na otok iz svojih privatnih razloga baš je nužno da plati pola cijene karte, to mi hoćete reć? Ništa to je to. Amandman se ne prihvaća. Amandman se ne može prihvatiti s obzirom da se odnosi na materiju za koju je čl. 32. st. 7. Konačnog prijedloga zakona propisano da će se urediti podzakonskim aktom kojim će se utvrditi pravila i kriteriji za korištenje iskaznica o povlaštenom prijevozu te propisati dokumentacija temeljem koje se dokazuje pravo na povlašteni i besplatni prijevoz. Dakle, amandman je bio čito da kolege svi znaju vrlo jednostavan da se kad govorimo o vatrogascima da se njihova prava ograniče na one vatrogasce koji su operativni u skladu sa načinom na koji Zakon o vatrogastvu ih dijeli. Znači operativni vatrogasci su oni koji gase požare, sudjeluju u raznoraznim nesrećama itd. u smislu sprječavanja i da se na njih odnosi ta povlastica jer član DVD-a može biti apsolutno bilo tko i teoretski kada je ovo na ovakav način postavljeno cijela se država može učlanit u DVD i propade nam Jadrolinija. Mislim vrlo je jednostavna izmjena samo smo dodali riječ operativni da bude jasno na koga se odnosi i da nam se sada ne desi da populacije cijelih otoka se uključuju u DVD-ove. Ne vidim da je to nekakav problem, ja ću ipak zamoliti glasanje o ovom amandmanu.

ne priznaju prava od socijalne skrbi temeljem njihovih osobnih okolnosti i činjenice da žive u kućanstvu za korisnike socijalne skrbi i na taj način umanjuju njihova prava, te tražimo da se o ovom amandmanu glasa. Već je kolegica najvažnije dijelove iznijela. Hvala. Idemo na 8. amandman Klub zastupnika SDP-a. Izvolite državna tajnice. Amandman se ne prihvaća. Budući da se 100% osnovica odnosi na radno sposobne samce navedeni iznos smatra se dostatan u odnosu na ostale kategorije osoba jer uz zajamčenu minimalnu naknadu korisnik ima pravo i na troškove stanovanja, naknadu za ugroženog kupca energenata i prema potrebi i jednokratne naknade. Kolegice Glasovac, izvolite. Ne slažem se s vašim obrazloženjem. Povećane naknade nisu dovoljne i ne možemo govoriti o socijalnim naknadama kao smanjenju rizika od siromaštva. Povećat će se iznos zajamčene minimalne naknade odnosno osnovice, a smanjuje se iznos prava na naknadu za troškove stanovanja. Kad se sve zbroji dolazimo do manje-više nažalost istih iznosa. Primjer radno nesposobni samac ima pravo na zajamčenu minimalnu naknadu u mjesečnom iznosu od 920 kuna, te naknadu za troškove stanovanja u iznosu od 50% iznosa zajamčene minimalne naknade, što bi bilo 460 kuna, što zajedno čini iznos od 1.380 kuna. Po novom zakonu takav korisnik imat će pravo na zajamčenu minimalnu naknadu u iznosu od 1.040 kuna, te naknadu za troškove stanovanja u iznosu od 320 kuna, što zajedno čini iznos od 1.360 kuna, čak 20 kuna manje od ovog maloprije što sam rekla. Pohvalno je što su se povećali iznosi za članove kućanstva, međutim samačko kućanstvo je u većem riziku od siromaštva nego kućanstvo s više članova i stoga ovim amandmanom tražimo od vas i smatramo da je nužno povećati iznos zajamčenih minimalnih naknada za radno nesposobnog samca za minimalno 150% osnovice. Tražim izjašnjavanje i glasanje. Idemo sada na 9. i 10. amandman, ponovo su identičnog sadržaja Klub zastupnika SDP-a i zastupnica Renata Sabljar-Dračevac. Molim očitovanje državna tajnice. Amandmani se ne prihvaćaju. Budući da je svrha zajamčene minimalne naknade podmirenje osnovnih životnih potreba beskućniku kojemu je osiguran smještaj u prihvatilištu ili organiziranom stanovanju, kao i žrtvi nasilja u obitelji, te žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja opravdano je priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu u visini od 50% iznosa zajamčene minimalne naknade. Navedeno predstavlja dodatnu potporu prilikom prestanka smještaja navedenih korisnika. Klub zastupnika SDP-a kolegica Glasovac ponovo. Ne mogu prihvatiti vaše opravdanje, odnosno obrazloženje zašto ne prihvaćate ovaj amandman. Ovim člankom određuje se iznos zajamčene minimalne naknade posebnim kategorijama osoba, odnosno beskućnicima kao što ste rekli koji se nalaze u prihvatilištu kao i žrtvama nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima na privremenom smještaju u kriznim situacijama. Smatramo kako bi naknada za beskućnike u prihvatilištima kao i za žrtve nasilja u obitelji i žrtve trgovanja ljudima na privremenom smještaju trebala biti priznata u visini od 100% iznosa zajamčene minimalne naknade umjesto 50 postotnog iznosa kako je to predloženo ovim vašim konačnim prijedlogom zakona. Ponovit ću, radi se o posebno ugroženim kategorijama osoba kojima je financijska pomoć u višem iznosu prijeko potrebna bez obzira na okolnost da li se nalaze u sklopu određene vrste smještaja. Stoga ne prihvaćam vaše obrazloženje i tražim glasanje o amandmanu. Izvolite i vi. Dakle, kao što je kolegica već rekla radi se o posebno ugroženim kategorijama osoba kojima je financijska pomoć u višem iznosu prijeko potrebna bez obzira na okolnosti da se nalaze u sklopu određene vrste smještaja. Žene žrtve obiteljskog nasilja, te žrtve trgovine ljudima najčešće su osobe koje nemaju u vlasništvu nekretninu za stanovanje ali nemaju ni mrežu socijalne podrške i u povećanom su riziku od beskućništva jednako kada izađu iz privremenog smještaja.

Amandman se ne prihvaća. Budući da je svrha zajamčene minimalne naknade podmirenje osnovnih životnih potreba beskućniku kojem je osiguran smještaj u prihvatilištu ili organiziranom stanovanju kao i žrtvi nasilja u obitelji, te žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja opravdano je priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu u visini od 50% iznosa zajamčene minimalne naknade. Navedeno predstavlja dodatnu potporu prilikom prestanka smještaja navedenih korisnika.

Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Odbijanje prihvaćanja ponuđenog zaposlenja kao i otkaz ugovora o radu smatra se dovoljnim razlogom za nepriznavanje prava. Ovim člankom određeno je da je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu dužan prihvatiti zaposlenje, odnosno da se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu prestaje ako korisnik ili član njegovog kućanstva odbije prihvatiti ponuđeno zaposlenje ili otkaže ugovor o radu, odnosno da se pravo neće priznati u roku od 6 mjeseci nakon što je odbio prihvatiti ponuđeno zaposlenje ili je otkazao ugovor o radu. Nedvojbeno postoje opravdani razlozi uslijed kojeg korisnici ili članovi njihovog kućanstva mogu odbiti zaposlenje ili otkazati ugovor o radu, a kako je predviđeno u propisu primjenjiv na radni odnos kao što su recimo okolnosti diskriminacije, uznemiravanja ili mobbinga na radnom mjestu ili druga kršenja propisa o radu. Stoga smatram da članak 34. treba izmijeniti na predloženi način. Klub zastupnika SDP-a i ponovno zastupnica Sabljar-Dračevac, pa molim državnu tajnicu očitovanje o oba amandmana. Amandmani se ne prihvaćaju. Konačnim prijedlogom zakona propisana je obveza priznavanja prava troškova stanovanja u najmanjem iznosu uzimajući u obzir povećanje iznosa zajamčene minimalne naknade. Mogućnost priznavanja prava do punog iznosa zajamčene minimalne naknade nije potrebno zakonom propisivati, jer ista ne predstavlja obvezu za jedinicu lokalne samouprave i grad Zagreb. Isti mogu priznati pravo u iznosu većem od propisanog ako za to imaju osigurana financijska sredstva. Izvolite očitovanje kolegica Glasovac. Krasno! Vidi se po ovome kako zapravo novim zakonom ukidate teško stečena i dobra prava iz starog zakona. U situaciji kada inflacija divlja, u situaciji kada se ljudi suočavaju sa posljedicama potresa, covida vi ste odlučili eto baš naknadu troškova za stanovanje smanjiti na 30% Jedinice lokalne samouprave prema ovome bit će dužni izdvajati za troškove stanovanja korisnika 30% Mi ovim amandmanom tražimo da se taj postotak poveća na najmanje 50% zato što smatramo da je to realno. Jer upravo iz ove naknade za troškove stanovanja naši socijalno ugroženi građani korisnici zajamčene minimalne naknade plaćaju svoje režije i drugog izbora nemaju, oni ovise o državi. No međutim vi to ne želite.

To rješenje je postojalo u zakonu do sada, vi ga ovim zakonom ukidate, to nije dobro. Zašto? Zato što postoje brojni slučajevi u kojima je ovo, posebne životne okolnosti gdje je ovo opravdano kao npr. ako želimo izbjeći odvajanje djeteta od roditelja. U nekim drugim teškim životnim situacijama npr. kada beskućnici izađu iz prihvatilišta oni nemaju mogućnost smjestiti se u nekakav socijalni gradski stan i znamo da je to užasno teško za, za realizirati. Oni ovise zapravo o državi. Isto tako i kad se radi o starijim osobama oštećenog zdravlja kojima je usprkos ostvarenim socijalnim naknadama teško pronaći stan u najmu. Meni je jako žao državna tajnice što niste prepoznali važnost ovog amandmana i da neke stvari koje su u prošlom zakonskom rješenju bile riješene bolje u korist korisnika sada ovaj isto tako promijenite, ovo uvažite, vi nećete. Dakle, slažem se sa kolegicom Glasovac i neću ponavljati šta je ona sve navela, ali ono što je jako važno reći ako nismo u stanju kao država osigurati da im se plaća onako košto je bilo do sada zašto onda nemamo određenu količinu smještaja u socijalne stanove odnosno socijalne stanove na dispoziciji za ovako teško ugrožene građane. Mi se nedovoljno brinemo o građanima u problemima. Amandman se ne prihvaća. Iznos, uvjeti i svrha prava na jednokratnu naknadu propisane su konačnim prijedlogom zakona, a izvanredne troškove zbog kojih korisnik nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nije moguće taksativno propisat zbog objektivne nemogućnosti predviđanja svih životnih situacija. Stoga je potrebno zadržati dosadašnju praksu odlučivanja diskrecionom ocjenom na temelju činjeničnog stanja utvrđenog svim sredstvima prikladnim za dokazivanje u svakom pojedinačnom slučaju. Slažem se zaista da kad bi to bilo tako kako vi kažete da se može diskrecionim načinom osigurati da stručnim radnicima i socijalnim radnicima zaista bude mogućnost donijeti takvu odluku. No u praksi je zaista drukčije jer upravo zbog naknada svih koje su premalene ljudi ne mogu osigurat osnovne životne potrebe dovoljno i zapravo jednokratna naknada im služi kao dodatno naknada s kojim podmiruju osnovne životne potrebe, što zapravo nije intencija jednokratne naknade. Jednokratna naknada onda gubi smisao i nije dovoljno prepoznata i korisnici onda kada zaista trebaju, građani koji nemaju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, a obraćaju se centrima za socijalnu skrb trebaju dobiti jednokratnu naknadu u iznosu za zadovoljavanje svoje osnovne potrebe koja im je tada primarna. Nemaju mogućnosti to ostvariti upravo zato što sustav nije organiziran na način da se konkretno pomogne toj obitelji nego u smislu da se jednokratne naknade ajmo reć podijele onoliko koliko na razini u određenom mjesecu sredstava u sustavu ima po pojedinom centru, što nije smisao i intencija zapravo jednokratne naknade. Zato tražimo da ta naknada ispunjava svoju svrhu propisivanjem pravilnikom i da se točno odredi u kojim uvjetima, koji su to troškovi, da se propišu i dodatne situacije na kojima, u kojima se nalaze građani, te da se točno propišu slučajevi opravdani kada se može odobriti i veća naknada odnosno 10.000 kuna jednokratne pomoći. Zahvaljujem i tražim glasanje. 16. amandman isti klub zastupnika. Amandman se ne prihvaća. Izvanredne troškove, kao i osobito opravdane slučajeve zbog kojih korisnik nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nije moguće taksativno propisat zbog objektivne nemogućnosti predviđanja svih životnih situacija. Stoga je potrebno zadržati dosadašnju praksu odlučivanja diskrecionom ocjenom na temelju činjeničnog stanja utvrđenog svim sredstvima prikladnim za dokazivanje u svakom pojedinom slučaju uz ograničenje visine prava na jednokratnu naknadu. Izvolite očitovanje, ponovo ista zastupnica. Na tragu ovog što sam rekla još bi samo dodala i predložila da napravite zaista analizu u koju svrhu su se jednokratne naknade isplaćivale u protekloj godini, koji su to korisnici bili i koji su iznosi tih naknada bili, pa ćete se uvjerit da to nisu bili izvanredni troškovi nastali uslijed trenutnih životnih okolnosti nego su tu mahom, pa mogu reć slobodno i 80% naknade koje su zapravo služile kao za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba budući da su naknade premale u sustavu socijalne skrbi. Sada ćemo ići na 17. amandman Klub zastupnika Hrvatskih suverenista. Amandman se ne prihvaća. Ostvarivanje prava na osobnu invalidninu i doplatak za pomoć i njegu prema drugim propisima zapreka je za priznavanje prava na osobnu invalidninu i doplatak za pomoć i njegu u sustavu socijalne skrbi jer se ne može naknada za istu svrhu primati u dva različita izvora. Poštovana državna tajnice, mislim da je temeljni cilj Zakona o socijalnoj skrbi da bude pravedan.

Sada ćemo prijeći na 18. i 19. amandman koji su identičnog sadržaja, Klub zastupnika SDP-a i zastupnica Sabljar-Dračevac. Izvolite očitovanja o oba amandmana državna tajnice. Amandmani se ne prihvaćaju. Ostvarivanje prava na osobnu invalidninu i doplatak za pomoć i njegu prema drugim propisima, zapreka je za priznavanje prava na osobnu invalidninu i doplatak za pomoć i njegu u sustavu socijalne skrbi te stoga nije moguće priznavanje razlike prava. Izvolite u ime kluba zastupnika očitovanje, Kluba zastupnika SDP-a kolegica ponovo Iljkić Vlašić, izvolite. Zahvaljujem. Razumijem i to je tako stajalo i u prethodnom zakonu, odnosno sada važećem, no smatramo da zaista treba osobe s invaliditetima poistovjetiti na način da im se trebaju omogućiti jednaki uvjeti pa tražimo usklađivanje da ipak mogu korisnici primati posebno invalidninu, odnosno doplatak i u drugom sustavu te da im se može osigurati razlika između ta dva iznosa. Na taj način bi se zapravo na isti način riješio, prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata gdje je to osobama s invaliditetom omogućeno. Slažem se dakle sa kolegicom prijedlog je u sukladu, u skladu s načelom supsidijarnosti te je istovjetan zakonu, zakonskim rješenjima Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, kao i sa Zakonom o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata u čl. 65. Dobro. Idemo sada na 20. amandman Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, ponovo. Amandman se ne prihvaća. Obrazloženje je jednako kao iza prethodna dva amandmana. Pa neću se ponavljati, već su kolegice rekle, znači radi o tome da bi i osobe s invaliditetom imale isti tretman kakav se donio znači u Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, čl. 64 odnosno Zakona o civilnim stradalnicima, čl. 65. Predložili smo nešto slično, samo nomotehnički na drugi način i također tražim da se glasuje o ovom amandmanu. Amandman se prihvaća. Onda on postaje sastavni dio prijedloga Zakona. Amandman se ne prihvaća. Prihvaćeni amandman saborske zastupnice Ljubice Lukačić koji je povoljniji za korisnike prava za osobnu invalidninu prema kojem pravo miruje korisniku koji boravi u inozemstvu dulje od 6 mjeseci. Zahvaljujem. Očekivano je uvijek to da se prihvaćaju vladajući. Ovaj je bolji, slažem se, ali ipak bih naglasila, tj. primijetila da je nevjerojatno da je uopće u Zakonu se moglo dogoditi da se stavi 2 mjeseca, kad znamo da je minimalno, da je uobičajena turistička viza 3 mjeseca, pa eto, za ubuduće da nam se takve situacije diskriminatorne prema osobama s invaliditetom ili bilo kojim ranjivim skupinama više ne događaju. Hvala najljepša. Amandman se ne prihvaća. Smatra se opravdanim mirovanje prava na osobnu invalidninu u situacijama opisanim u čl. 53 Konačnog prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi i sukladno tome, donošenje rješenja o mirovanju i prestanku mirovanja prava na osobnu invalidninu. Moram priznati da nisam upoznata koji je čl. prihvaćen i da li je ovo jednim dijelom prihvaćeno u tome pa ću onda dati svoje obrazloženje.

Dobro. Idemo na 24. i 25. amandman, identičnog su sadržaja, Kluba zastupnika SDP-a i zastupnica Sabljar-Dračevac, molim državna tajnice, očitovanje o oba amandmana. Amandmani se ne prihvaćaju. Konačnim prijedlogom Zakona o socijalnoj skrbi povećan je iznos osnovice ili postotak osnovice za osobe s najtežim oštećenjem zdravlja te osobe koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnim životnih potreba. S obzirom da ste povećali osobnu invalidninu, tražimo da se poveća i naknada doplatak za pomoć i njegu, pogotovo zato što su to oštećenja 3. stupnja i 2. stupnja, a razlika između 3. stupnja i 4. stupnja je zaista u nekim slučajevima, je minimalna i korisnici također, imaju velike i pojačane životne potrebe, s obzirom na njihovo teško zdravstveno stanje. Smatramo da usklađivanje odnosno povećanje osnovice sa 120 na 150% za doplatak za pomoć i njegu u punom opsegu i za 84% na 100% u smanjenom opsegu bi u konačnici rezultiralo znači povećanjem kod doplatka za pomoć i njegu u punom opsegu na 750 kuna i na smanjenom opsegu na 500 kuna, što smatramo da u ovom trenu zaista je posebno osobama s invaliditetom i na taj način izjednačavamo zapravo tretman svim osobama s invaliditetom u kontekstu ovog Zakona, a ne samo za povećanje znači kategoriji što se tiče osobne invalidnine. Tražimo glasanje i zahvaljujem. Ja sam već prije iznijela dakle ovo obrazloženje, a nadam se da je, kao što je kolegica Raukar bila izrazito zahvalna sa tim što se je prihvatio prijedlog amandmana, da je isto tako prihvaćeno i ovaj dio koji sam ja rekla prije. Hvala. Sada ćemo raspraviti 26. i 27. amandman, Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i zastupnika Zurovca, a oni su identičnog sadržaja pa molim očitovanje o oba amandmana. Amandmani se ne prihvaćaju. Dakle ostajemo kod ovog amandmana i tražimo glasovanje iz jednostavnog razloga što bismo trebali imati u vidu koliki su troškovi osoba s invaliditetom, trebali bismo imati u vidu da su to osobe koje su najčešće na slabije plaćenim radnim mjestima što je isto tako problem ovoga društva pa i ovoga sabora. Smatram da u jednom socijalnom društvu što nam propisuje 1. Točka našeg Ustava bismo trebali imati puno, puno veću brigu i osjetljivost i spoznaju o tome kako žive i s kojim sredstvima za osobe s invaliditetom. I zbog toga nastavno ostajem kod zahtjeva za glasanje o ovom amandmanu i ovo što i mi predviđamo ovo povećanja smatram nažalost da je i to premalo. Zahvaljujem predsjedniče. Pa samo bih napomenuo da što se tiče svih amandmana u ime kluba Fokusa i Nezavisnih zastupnika … prvenstveno preusmjerio roditelje djeteta koje je nažalost osoba s invaliditetom, a baš a propos ovog amandmana. Znači pomoć i njega su ostali u istom iznosu dok isto koriste osobe s invaliditetom drugog i trećeg stupnja i djeca s teškoćama u razvoju s visokim stupnjem oštećenja zdravlja. Stoga smo tražili usklađivanje i podizanje sredstava za navedene korisnike s ovim prijedlogom zakona stvara dodatni financijski jaz i u jednu ruku se diskriminira jedna skupina osoba s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju u odnosi na osobe s invaliditetom četvrtog stupnja. Stoga ćemo tražiti naravno glasanje o ovom amandmanu. Hvala. 28 amandman Klub zastupnika IDS-a. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Smatramo da ovo povećanje doplatka za pomoć i njegu osoba s invaliditetom koje trenutno iznosi 600 kuna naprosto nije dostatno pogotovo kada znamo da imamo sveopće rast cijena proizvoda i usluga, a ovo povećanje sa 600 na 1.000 kuna, slažem se s kolegicom, također nije neko pretjerano veliko, međutim smatramo da je u jedan mali korak u pravom smjeru i ponavljam, tražit ćemo glasovanje. 29. amandman Klub zastupnika SDP-a. Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se u svrhu osiguranja pomoći i njegu druge osobe u svom domu. Osobe koje se nalaze na smještaju imaju osiguranu pomoć i njegu druge osobe u okviru usluge smještaja bez obzira na način plaćanja troškova smještaja. Krenula ja objašnjavati ono što je zapravo jako nepravedno zbog toga jer često se događa zapravo kada pružateljima usluge korisnik u cijelosti podmiruje trošak smještaja, dakle onaj koji se brine za svog korisnika u cijelosti mora doprinijeti za trošak njegovog smještaja. Vrlo često je takav slučaj i dakle u obrazloženju formalno mogu navesti da uvjet primanja imovinskog i dohodovno je jedino ostao kod ostvarenja doplatka za pomoć i njegu u smanjenom opsegu. Ako primanje niti imovina nije uvjet za osobnu invalidninu i puni opseg također nije uvjet kao visina primanja nego jedino imovina. U tom nema socijalne pravde da oni s najmanjim prihodom 1.250 za samca i 1.000 kuna po članu obitelji nemaju pravo za doplatak za pomoć i njegu. Stoga predlažemo da se prihodovni i imovinski cenzus i za doplatak za pomoć i njegu ukinu te se izjednače uvjeti za sve osobe s invaliditetom te da pravo ovisi isključivo o zdravstvenom stanju odnosno stupnju invaliditeta. Također smatramo štetnim postojanjem sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao zapreke kod priznavanja doplatka za pomoć. Navedenim brisanjem odredbi izjednačavamo mogućnosti i prava osoba s invaliditetom te jedini uvjet koje pravo će se korisniku odobriti će ovisiti koji stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti mu je utvrđen vještačenjem. Osobe koje same podmiruju troškove smještaja u ustanovama socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga u zdravstvenoj ili drugoj ustanovi odnosno organiziranom stanovanju mogu primiti [[Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa.]] doplatak za … njegu i pomoć. Vrijeme je isteklo. Prelazimo ponovo na dva amandmana opet Klub zastupnika SDP-a i zastupnica Sabljar Dračevac, to su amandmani 30 i 31 isti sadržaj. Izvolite državna tajnice. Amandmani se ne prihvaćaju. Ostvarivanje prava na osobnu invalidninu i doplatak za pomoć i njegu prema drugim propisima zapreka je za priznavanje prava na osobnu invalidninu i doplatak za pomoć i njegu u sustavu socijalne skrbi te ni stoga nije moguće priznavanje razlike prava. Vlašić Iljkić zastupnice, izvolite. Također istovjetno je i kod osobne invalidnine prema načelu supsidijarnosti znači zahtijevamo da se istovjetno odredi i riješi prema zakonskom rješenju i prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji kao i kod Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata gdje je takvo rješenje moguće.

Idemo na 32. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Navedeni prijedlog suprotan je načelu socijalne pravičnosti budući da se radi o korisnicima s blažim stupnjem težine invaliditeta oštećenja funkcionalnih sposobnosti. Zahvaljujem. Poštovana, ne prihvaćamo vaše obrazloženje ostajemo kod zahtjeva za glasanjem. Dakle, taj ukinuti dohodovni i imovinski cenzus za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu i morao bi biti ukinut i za doplatak za pomoć i njegu jer se također radi o djetetu s teškoćama u razvoju ili o osobi s invaliditetom ali s manjim stupnjem oštećenja. Zar zaista mislimo da je taj mali stupanj manji stupanj oštećenja predstavlja i manju brigu i manje potrebe?

Dobro. Izvolite. Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se u svrhu osiguranja pomoći i njege druge osobe u svom domu. Osobe koje se nalaze na smještaju imaju osiguranu pomoć i njegu druge osobe u okviru usluge smještaja bez obzira na način plaćanja troškova smještaja. Dakle, tražila sam da se u Članku 57. mijenja točka 3. koja glasi, kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi kod drugih pružatelja socijalnih usluga u zdravstvenoj ili drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje sukladno odredbama ovog zakona ili drugim propisima osim ako usluge smještaja u cijelosti podmiruje iz vlastitih prihoda imovine. Smatram da je potrebno urediti pitanje ostvarivanja osobne invalidnine kod korisnika koji svojim prihodima podmiruju u cijelosti troškove smještaja kojeg ostvaruju na temelju rješenja ili uputnice. Postojeća formulacija prijedloga zakona svim kategorijama korisnika usluga smještaja i organiziranog stanovanja i onima koji u cijelosti snose trošak tih usluga iz vlastitih prihoda imovina, kao i onima koji te usluge koriste na teret ministarstva uskraćuje pravo na osobnu invalidninu. Stoga se predlaže iz ograničenja izuzeti osobe koje usluge smještaja u cijelosti podmiruju iz vlastitih prihoda imovine, a podredno eventualno odgovarajućom izmjenom odredbe Članka 45. nacrta prijedloga zakona predvidjeti za ovu kategoriju korisnika izuzeće od mogućnosti istovremenog ostvarivanja prava na naknadu za osobne potrebe i osobne invalidnine. Idemo sada na amandmane 34., 35. i 36. zastupnice Ljubice Lukačić, zastupnice Marije Selak Raspudić i zastupnika Daria Zurovca. Izvolite državna tajnice. Amandmani se prihvaćaju. Postaju sastavni dio zakona. Izvolite. Amandman se prihvaća u izmijenjenom obliku kroz prihvaćeni amandman saborske zastupnice Ljubice Lukačić. Dakle, prihvaća se u izmijenjenom obliku. Da, moram priznati da ne razumije možda praksu zašto se jedan amandman prihvaća, a drugi ne, ali svakako pozdravljam da ste prihvatili taj amandman i onda povlačim ovaj amandman, ne moramo glasati o njemu. Idemo na 38. amandman Klub zastupnika SDP-a. Izvolite. Amandman se ne prihvaća u odnosu na amandman 38. Amandman se ne prihvaća u odnosu na Članak 58. stavak 2. Amandman se djelomično prihvaća u odnosu na Članak 58. stavak 1. kroz prihvaćeni amandman saborske zastupnice Ljubice Lukačić. Konačnim prijedlogom zakona napušten je prihodovni cenzus samo za najranjivije skupine osoba s invaliditetom koje zbog težine invaliditeta, oštećenja funkcionalnih sposobnosti nisu u mogućnosti samostalno ili bez pomoći druge osobe zadovoljiti životne potrebe. Izvolite u ime Kluba zastupnika SDP-a, zastupnica Vlašić Iljlić. Zahvaljujem. Dobro je da ste brisali onu pogrešku koja je bila stavljena kako smo bili zaista utvrdili da bila riječ o pogrešci iako niste to htjeli jasno i decidirano reći. I brisali ste znači mogućnost da netko drugi odluči koje pravo će korisnik primati da li će to biti pravo na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu. Tako da ste ovim zapravo mijenjanjem ukinuli takvu mogućnost i na taj način umirili sve korisnike koji su se obratili putem udruga djece sa poteškoćama. Nadalje, ipak tražimo glasanje o amandmanu budući da u stavku 2. tražimo da se pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom opsegu priznaje osobi bez obzira na imovinski i dohodovni cenzus i na taj način izjednačava mogućnost i svih osoba s invaliditetom u kontekstu ovog zakona i omogućujemo da osobe sa drugim i trećim oštećenjem neovisno o prihodima također imaju pravo na doplatak za pomoć i njegu budući nije socijalno pravedno da osobe koje imaju mala primanja 1.250 kuna za samca i 1.000 kuna po članu obitelji nemaju pravo na doplatak za pomoć i njegu. Ponavljam, to je jedino pravo vezano za osobe s invaliditetom koje je ostalo uz imovinski odnosno dohodovni cenzus. Tražim glasanje. Zahvaljujem. 39. amandman Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman se djelomično prihvaća u odnosu na Članak 58. stavak 1. kroz prihvaćeni amandman saborske zastupnice Ljubice Lukačić, a ne prihvaća se u odnosu na Članak 58. stavak 2. obrazloženje je jednako kao i za prethodni amandman. Hvala. Znači drago nam je kao i kolegici da ste prihvatili evidentnu rekla bih pogrešku. A za ovaj dio koji ne prihvaćate mi ostajemo kod glasanja, zahtjeva za glasanjem, ne prihvaćamo vaše obrazloženje zato što želimo ukazati na potrebu ukidanja cenzusa za osobe kojima je utvrđen drugi stupanj težine invaliditeta oštećenja funkcionalnih sposobnosti i odobriti pravo na doplatak i pomoć i njegu osobama kojima je utvrđen prvi stupanj invalidnog oštećenja u iznosu od 120% od osnovice iz jednostavnog razloga što smatramo da se ne smije raditi takva razlika koju radite ovim, ovim člankom. S obzirom na potrebe prvog i drugog stupnja oštećenja mislim da je naš amandman izrazito opravdan i ostajem kod zahtjeva za glasanje. 40. amandman zastupnik Dario Zurovec, izvolite. Amandman se ne prihvaća. Konačnim prijedlogom zakona napušten je prihodovni cenzus samo za najranjivije skupine osoba s invaliditetom koji zbog težine invaliditeta oštećenja funkcionalnih sposobnosti nisu u mogućnosti samostalno ili bez pomoći druge osobe zadovoljiti životne potrebe. Izvolite kolega Zurovec, očitovanje. Evo za početak zahvaljujem se na prihvaćanju prethodnog amandmanu, evo u ime roditelja koji nažalost su u nezavidnoj situaciji. A što se tiče ovog amandmana na čl. 58. st. 2. samo bih evo malo obrazložio, pa da se ako ništa drugo razmisli za budućnost. Životna i otegotna okolnost da što netko ima bilo kakav stupanj tjelesnog oštećenja u ovom slučaju drugi stupanj, a prema ustavom zajamčenih prava, te kako glase temeljne odredbe posebice prema čl. 1. RH jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država, te smatram neophodnim dokazati ili pokazati u ovom konkretnom slučaju da nema potrebe da … [[Govornik se ne razumije]] prijedlogom zakona diskriminiramo osobe s invaliditetom. Neovisno o stupnju tjelesnog oštećenja … [[Govornik se ne razumije]] takav način stvara stvarno nepotreban jaz između navedenih skupina, te im se dodatno otežava život koji je dovoljno kompleksan, stvarno inače pun prepreka i dosta pun predrasuda. U svakom slučaju hvala na prethodnom amandmanu, a nadam se evo da će u budućnosti biti nešto ovako prihvaćeno. Idemo na 41. Klub zastupnika SDP-a. Amandman se ne prihvaća.

Predlažemo i dalje da se dohodovni i imovinski cenzusi za doplatak za pomoć i njegu ukinu, te da se izjednače sve osobe sa invaliditetom, te da pravo ovisi isključivo o zdravstvenom stanju odnosno o stupnju invaliditeta. Tražimo glasanje. 42. amandman zastupnice Ljubice Lukačić. Amandman se prihvaća. Postaje sastavni dio prijedloga zakona. 43. amandman Klub zastupnika SDP-a. Amandman se ne prihvaća. Smatra se da je potrebno zadržati mirovanje prava na doplatak za pomoć i njegu za vrijeme boravka korisnika u istražnom zatvoru, na izdržavanju kazne zatvora, u zdravstvenoj ustanovi, a trajanje boravka korisnika u inozemstvo produženo je na vrijeme dulje od 6 mjeseci kroz prihvaćeni amandman saborske zastupnice Ljubice Lukačić koji je povoljniji za korisnike prava na doplatak za pomoć i njegu. Budući da ste kod osobne invalidnine ukinuli te odredbe zaista mi nije jasno zašto kod znači doplatka za pomoć i njegu osobi koja se nalazi u istražnom zatvoru, na izdržavanju kazne zatvora i u zdravstvenoj ustanovi da pravo za doplatak za pomoć i njegu ne miruje osim u slučaju boravka u inozemstvu. Smatramo da osoba s invaliditetom i osoba s invaliditetom bila trećeg stupnja, četvrtog stupnja i da treba primijeniti jednake odredbe što se tiče boravka u ovom dijelu u istražnom zatvoru i na izdržavanju kazne zatvora, znači ne razumijemo zašto kod osobne invalidnine ste to ukinuli, a kod doplatka ste ostavili. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman se ne prihvaća. Trajanje boravka korisnika u inozemstvu produženo je na vrijeme dulje od 6 mjeseci kroz prihvaćeni amandman saborske zastupnice Ljubice Lukačić koji je povoljniji za korisnike prava na doplatak za pomoć i njegu. Da razumijem, divno, divno, ja sam zaista zahvalna da je to sa 3 mjeseca dignuto na 6. Dirnuta sam i voljela bih da se tako odnosimo prema svim osjetljivim kategorijama. Zahvaljujem i povlačim amandman. Dobro. 45. amandman zastupnica Marija Selak Raspudić, izvolite. Trajanje boravka korisnika u inozemstvu produženo je na vrijeme dulje od 6 mjeseci kroz prihvaćeni amandman zastupnice Ljubice Lukačić. Izvolite očitovanje zastupnice. Naravno za očekivati je da prednost imaju amandmani Kluba HDZ-a i način na koji su oni formulirani, ali bez obzira na to mislim da je svrha ovime ostvarena, tako da ću povući ovaj amandman i eto drago mi je da je otvoren prostor za suradnju barem u nekim dijelovima jer je ovo jedan od zakona koji doista treba veliko poboljšanje, a ključan je i nažalost bit će još ključniji u narednom razdoblju koje predstoji Hrvatskoj s obzirom na neimaštinu koja raste. Amandman 46. zastupnica Sabljar-Dračevac, izvolite. Amandman se ne prihvaća. Obrazloženje je jednako kao i za prethodni amandman. Budući da zastupnice nema, glasovat ćemo. Idemo sada na 47. i 48. amandman Klub zastupnika SDP-a i zastupnica Sabljar-Dračevac, identičan je sadržaj, izvolite. Amandmani se ne prihvaćaju. Uvjeti iz čl. 61. obuhvaćaju djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom s najtežim oštećenjima zdravlja. Tko će u ime kluba, ponovo zastupnica Vlašić Iljkić. Ovim prijedlogom našim bi omogućilo se ostvarivanje prava na status onim nepokretnim osobama i uz pomoć ortopedskog pomagala i osobama sa jednom vrstom oštećenja zdravlja koji nije tjelesno, a čiji intenzitet i najveći stupanj uvjetuju potpunu ovisnost u zadovoljavanju životnih potreba i aktivnosti zbrinjavanja, tako da tražimo glasanje. Bit će onda i o njemu glasovano. Klub zastupnika Zeleno-lijevog bloka. Amandman se ne prihvaća. Obrazloženje je jednako kao i za prethodni amandman. Zahvaljujem. Ostajemo kod zahtjeva za glasanje i ne prihvaćamo vaše obrazloženje zato što naprosto smatramo da je potrebno na jedinstveni način obuhvatiti sve kategorije osoba sa invaliditetom, sve vrste invaliditeta neovisno o postojanju jedne ili više vrsta takvih teškoća.

Dobro. Idemo na 50. amandman zastupnica Ljubica Lukačić. Amandman se prihvaća. Postaje sastavni dio prijedloga zakona. Amandmani 51., 52. i 53. identičnog su sadržaja Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista i zastupnica Sabljar-Dračevac pa vas molim jedinstveno objašnjenje. Amandmani se ne prihvaćaju zbog toga što je prihvaćen amandman saborske zastupnice Ljubice Lukačić koji jasnije propisuje koje osobe mogu brinuti o osobi sa invaliditetom. Dobro. Idemo očitovanja. Poštovani, ne prihvaćamo obrazloženje i molimo glasovanje o amandmanu jer je potrebno predvidjeti mogućnosti ostvarivanja prava i za osobe koje trebaju podršku u obitelji, a nemaju članove obitelji, kućanstva koji to žele i mogu pružiti. Stoga smatramo da je opravdano proširenje kruga njegovatelja pa čak i na osobe izvan obiteljskog kruga. Ukoliko u obitelji nema osoba koje žele koristiti status njegovatelja ili osoba nema članove obitelji ili osoba sa invaliditetom ne želi podršku člana obitelji nego druge osobe stavljena je u nepovoljniji položaj činjenicom odrješenje statusa na članove kućanstva i to je izravno u suprotnosti sa samom svrhom ovog prava kao i odredbama Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom člancima 5., 19. i 28. pravo na život sa obitelji bez izdvajanja u ustanovu jasno je definirano odredbama Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, a pravo na obiteljski život i posebno zaštitu osoba sa invaliditetom garantiraju odredbe Ustava RH. Molim glasanje. Izvolite kolegice Vučemilović.

Dobro. I kolegica Sabljar-Dračevac budući je nema glasovat ćemo i o 53. amandmanu. Izvolite državna tajnice. Amandmani se ne prihvaćaju budući da određeni broj djece sa teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom objektivno zbog zdravstvenog stanja ipak nije moguće uključiti u programe i usluge u zajednici predlaže se povećanje naknade roditeljima njegovateljima odnosno njegovateljima. Isti su prije svih prvenstveno dužni voditi računa u najboljem interesu djeteta s teškoćama u razvoju, odnosno osoba sa invaliditetom.

Zakonskim prijedlogom potrebno je izbjeći razlikovanje o visini naknade ovisno o tome da li je osoba sa invaliditetom uključena u programe i usluge u zajednici. Izražavamo veliku zabrinutost glede utvrđivanja ključne činjenice da je osoba zbog zdravstvenog stanja se ne može uključiti, a s obzirom da to nije definirano u osnovu kojeg kriterija bi se trebalo utvrđivati ova činjenica. Uključivanje u programe usluga u zajednici, osmišljavanje različitih usluga i mogućnosti trebalo bi prioritetni cilj biti socijalne politike. Prvenstveno je nužno usmjeriti sve društvene snage na osiguravanje svih vrsta programa i usluga u zajednici za sve osobe u potrebi, pa je za osobe sa najtežim invaliditetom, a istovremeno omogućiti obitelji nesmetano funkcioniranje. O njemu ćemo glasovati. Izvolite državna tajnice. Prilikom izrade konačnog prijedloga zakona izvršene su promjene u članku 68. točci 2. koji proizvode iste pravne posljedice, jer pravo na status roditelja, njegovatelja ili njegovatelj prestaje ako osoba sa invaliditetom, odnosno njen zakonski zastupnik povuče svoju suglasnost.

To trebam reći na kraju zapravo, a sad ću obrazložiti. Prijedlog je usklađen sa odredbom članka 63. stavka 3. osigurava osobama sa invaliditetom aktivno sudjelovanje u odlučivanju, ostvarivanju prava a i prekidu prava. Zakonskim prijedlogom nije propisano da samo osoba sa invaliditetom može tražiti prestanak ovog prava čime se stavlja u poziciju objekta prava. Ured pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom je do sada zaprimio više upita osoba sa invaliditetom o mogućnostima da osobno utječu na prestanak statusa najčešće zbog njihove namjere sklapanja bračne zajednice, a i drugih razloga odlazak na studij, preferirano korištenje usluga osobnog asistenta i sl., nemogućnost da sama osoba s invaliditetom na bilo koji način odlučuje o prestanku prava na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja ili ... [[Govornik se ne razumije.]] njegovatelja u izravnoj je suprotnosti s čl. 12, čl. 17 i čl. 19, 21 i 22 Konvencije o pravima djeteta s invaliditetom. I dalje naglašavamo da status njegovatelja treba biti pravo djeteta, osobe s invaliditetom na njegov, a ne na osobe njegovatelja na naknadu. Molim glasanje. 57. amandman zastupnice Sabljar-Dračevac, glasovat ćemo. 58., Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, izvolite državna tajnice. Pravo na status roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja veže se uz njegu djeteta s teškoćama u razvoju odnosno osobe s invaliditetom zbog čega nema osnove za predloženu izmjenu. Smatram da ima sve osnove za predloženu izmjenu. To je zahtjev već godinama postoji iz zajednice osoba s invaliditetom i njihovih njegovatelja. Radi se o vrlo teškoj situaciji kada premine osoba s invaliditetom ili dijete s teškoćama u razvoju i njihovi njegovatelji i njegovatelji roditelji koji su godinama brinuli u o njima ostaju preko noći bez svih sredstava za život, nemaju pravo na vrijeme žalovanja, nemaju pravo na psihološku pomoć, nemaju pravo na vrijeme za prekvalifikaciju, za dokvalifikaciju, jer su godinama bili odsutni sa tržišta rada upravo zato što su njegovali osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.

A osim toga, ljudsko nekakvo i .../nerazumljivo/... razlozi ljudski nam nalažu da se u zakonu prepozna teškoća i težina onih zadaća koje obavljaju njegovatelji i roditelji njegovatelji pa je minimum da im se omogući da imaju taj period od 6 mjeseci i žalovanja i za psihološku pomoć i za prilagodbe za povratak na tržište rada. Zato što oni obavljaju ono što ne stižu i ne mogu obavljati institucije. Zahvaljujem.

Identični sadržaj, državna tajnice, izvolite. Amandmani se ne prihvaćaju, radi se o potpuno novoj usluzi za koju nije predložen pružatelj usluge, sadržaj usluge i trajanje, što je potrebno za provođenje bilo koje usluge.

Pomoć i podršku roditelje s invaliditetom. Ova obveza proizlazi iz čl. 23 Konvencije o pravima djeteta s invaliditetom koji je određena dužnost države potpisnice pružiti odgovarajući pomoć osobama s invaliditetom, a u provedbi njihove dužnosti u podizanju djece. Bez postojanja sustava podrške roditeljstva osoba s invaliditetom, postoji opasnost od odvajanja djece od roditelja, samo na temelju postojanja invaliditeta roditelja. Sve navedene, predlaže se sukladno čl. 7, 8 i 9 Zakon o pravobranitelji za osobe s invaliditetom. Molim glasanje o amandmanu. 60. je amandman zastupnice Sabljar-Dračevac i o njemu ćemo glasovati. Jednako je obrazloženje kao za prethodna dva amandmana. Izvolite zastupnice, očitovanje. Dakle ne mogu prihvatiti ovo obrazloženje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje jer je riječ o jednom od onih amandmana koji sadržano doista mijenjaju intenciju ovog Zakona. Ono što ovdje smatram problematičnim, a što su istaknule i stručne udruge je način na koji se propisuju socijalne usluge, a ovaj Zakon ima tendenciju propisivati socijalne usluge. Tako se ranijih 10 socijalnih usluga, broj socijalnih usluga narastao na 15 no nije učinjena značajna kvalitativna promjena, i što se sada događa? Mi imamo, ne znam po kojim kriterijima je sada trenutno raspisano tih 15 usluga, a postoji mogućnost da će se morati u te usluge uključiti i neke nove usluge i da

Tako su socijalne usluge, to smo mi tražili da se promijeni i glasi, usluge smještaja izvan vlastitog doma, pod a, pod b, usluge podrške u zajednici za uključivanje, obrazovanje, zapošljavanje i život zajednice, pod c, usluge za psihosocijalno osnaživanje korisnika i pod e, usluge asistencije za funkcioniranje u svakodnevnom životu i pomoć u domu korisnika. Dakle, time bismo omogućili da sve socijalne usluge koje će se pojavljivati u budućnosti mogu potpasti pod ove klastere i da riješimo problem toga da nam se mijenja ili nejasnim kriterijima propisuje koje sve socijalne usluge mogu ući u zakon, a neke druge, poput asistencije, koje su izrazito važne su unutar ovog, ovih propisanih usluga isključene. Konačnim prijedlogom zakona je za sve usluge propisano njihovo trajanje radi cjelovitog uređenja obuhvata usluge. Dogovorite se. Kolegice Glasovac, izvolite. Brzo se mi dogovorimo u našem klubu. Znači ovako, ja se ne slažem s vama zato što ne možete, mislim to je život i različite su potrebe i ne možete propisati trajanje određene usluge da će trajati toliko tjedana, a u tom tjednu toliko puta. Naš amandman ide upravo u tom pravcu da se zapravo brišu riječi do tri susreta, a iznimno prema procjeni stručnjaka do pet susreta jer je nemoguće specificirati broj savjetovanja i nemoguće je kvantificirati zapravo broj savjetovanja jer ovisi o individualnim slučajevima i o obiteljskim okolnostima. A ako zamišljamo sustav socijalne skrbi kao takvu vrstu suporta i usluge koji treba podići svakom specifičnom slučaju onda je suludo unificirati trajanja usluge na ovakav način odnosno maksimizirati određenim brojem što je onaj maksimum koji netko može dobiti od sustava socijalne skrbi jer će mu trebati možda puno više.

Ja se ne slažem s vašim obrazloženjem amandmana i tražim glasanje o našem amandmanu. 63. amandman isti klub zastupnika. Amandman se ne prihvaća. Svrha predmetne odredbe je zaštita korisnika doplatka za pomoć i njegu radi čega je predviđena iznimka u pogledu odobravanja usluge pomoć u kući za aktivnosti koje mu ne mogu pružiti osobe iz čl. 100. st. 1. Konačnog prijedloga zakona.

Zahvaljujem. Dakle, članak propisuje da se usluga pomoći u kući može odobriti i iznimno i korisniku doplatka za pomoć i njegu. Zapravo koristi se riječ iznimno kao i u dosadašnjem zakonu što mislimo da nije dobro jer se ne određuju koje su tu iznimke da se može pravo priznati i korisniku doplatka za pomoć i njegu. Ako nigdje ne piše gdje je zapreka, ako je korisnik doplatka za pomoć i njegu čemu onda navoditi da iznimno može biti odobreno? Dakle, navedeno stvara dojam da se korisniku ne pristupa individualnim pristupom nego je stvar raspoloživosti unutar sustava i resursa. Ukoliko imamo povećani broj onih korisnika koji imaju i pomoć u kući i doplatak za pomoć i njegu možemo znači imati nekakva očitovanja od strane stručnih radnika zašto je tome tako, ali nigdje ne propisuje zašto zapravo to ne bi bilo u interesu i u korist korisnika. Sadržaj usluge organiziranoga stanovanja i osiguranje stanovanja uz stalnu ili povremenu stručnu ili drugu pomoć ili potporu onim korisnicima čije potrebe ne mogu biti zadovoljene u vlastitoj obitelji odnosno domu, pružanjem drugih izvan institucijskih socijalnih usluga. Zahvaljujem predsjedniče. Zaista nisam razumjela objašnjenje evo iskreno, pa dobro ostajem kod zahtjeva za glasanje, ali bih ipak napomenula ponovno jednu te istu stvar da se vidite u ovakvim birokratskim razmišljanjima izgubimo realitet, izgubimo čovjeka. Zašto smo mi podnijeli ovaj amandman? Iz jednostavnog razloga što je činjenica da određeni broj osoba s invaliditetom posjeduje svoje vlastite nekretnine, ali im je u tome potrebna podrška da bi tamo ostali. Širenju pružatelja usluga organiziranog stanovanja često puta je prepreka upravo nedostatak nekretnina, nedostatak stambenih jedinica i na ovaj način smatramo i sigurni smo korištenjem vlastitih nekretnina bi se na tu situaciju moglo djelovati. Osobama s invaliditetom sasvim sigurno pružiti jedan kvalitetniji i zadovoljavajući život, pa eto samo se radi o nekako kako da kažem širenju pogleda izvan usko birokratskih odredbi. Ostajemo kod amandmana i molimo glasanje. Amandman se ne prihvaća. Obzirom da se radi o korisniku u sustavu socijalne skrbi koji nije zadovoljan pruženom uslugom, postupanjem ili propuštanjem postupanje osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi navedeno se ne može uzeti u obzir.

S obzirom da važećim pravilnikom o standardima kvalitete socijalnih usluga predviđeno je da korisnici usluga obitelji i druge zainteresirane osobe mogu se žaliti na odluke koje su donijela nadležna tijela ili pojedini zaposlenici te zahtijevati i dobiti rješenje o žalbi o pružatelju usluga bez straha od posljedica s punim povjerenjem da će se na sve njihove prigovore odgovoriti. Standard 10, prigovori i žalbe. Stoga smatramo da novim zakonom ne bi se trebalo ići ispod tog standarda. Također neprihvatljivo je da primjerice članovi obitelji plaćaju ili sudjeluju u plaćanju troškova cijena usluge smještaja u domu socijalne skrbi, a da ne mogu podnijeti pritužbu na kvalitetu usluge za koju snose troškove. Molim glasanje o amandmanu. 66. amandman zastupnica Sabljar Dračevac. Izvolite očitovanje. Amandman se ne prihvaća. Obrazloženje je jednako kao i za prethodni amandman. Klub zastupnika SDP-a. Amandman se ne prihvaća. Povjerenstvo za odlučivanje o pritužbama građana djelovat će kao neovisno tijelo u cilju bolje zaštite korisnika sustava. Ono će odlučivati o osnovanosti pritužbe podnositelja vezano za uslugu i postupanje osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi. Nismo zadovoljni što se nije prihvaćeno i dodatno obrazlažem da osnivanjem Povjerenstva za odlučivanja o osnovanosti pritužbe podnositelja koji nije zadovoljan odgovoran ministarstva šalje se poruka građanima da ministarstvo u odlučivanja predstavkama je pristrano, da se ne drži zakonskih odredaba i štiti ustanova kojima je osnivač. To je loša poruka koja stvara nepovjerenje u zakonitost rada institucija. Brojčano predstavke nadilaze mogućnosti malobrojnog članstva povjerenstva da ih prouče, konzultiraju se i zauzmu mišljenje naročito ukoliko im nije bliska problematika. Uobičajeno je da se pojedinci svakodnevno javljaju i pišu pritužbe i žale se na svaku odluku često neosnovano silno opterećuje sustav sada im se proceduralno daje veći prostor. Ukoliko je intencija u javnosti približiti se, približiti postupanje stručnih radnika i propitati smjer razvoja i metode rada ministarstvo može jačati suradnju s terenom, povećati javne rasprave u društvu s uključenom zainteresiranom javnošću te će se procjenjivati postupanja ali i javnosti jasno komunicirati očekivanja i mogućnosti usluga korisnicima u sadašnjem sustavu socijalne skrbi. Molimo glasanje o amandmanu. 68. amandman Klub zastupnika Centra i GLAS-a. Izvolite. Amandman se ne prihvaća budući da se ne radi o upravnom postupku ne može se pokrenuti upravni spor. Zahvaljujem. Dakle, osnivanje Povjerenstva za odlučivanje o pritužbama smatramo protuustvanim, doista se radi i štetnom i opasnom presedanu i to je naša najveća zamjerka novom Zakonu o socijalnoj skrbi. Ovdje se odstupa od uobičajenog mehanizma kontrole upravnih akata, ovo jesu upravni akti. Osnivanjem povjerenstva narušava se pravni poredak i uspostavljen je sustav kontrole upravnih akata putem odluka upravnih sudova stoga smo i predlagali da se protiv odluka ministarstva može pokrenuti upravni spor, a ujedno se korisnicima krše njihova ustavna prava na žalbu pred tijelom koje pruža pravnu zaštitu u smislu Članka 18. Ustava te pravo na sudsku kontrolu zakonitosti pojedinačnih upravnih akata tijela vlasti. Naime, zašto tvrdimo da se ovdje radi o povredi ustavnih prava? Zato što se Ustavom jamči pravo na žalbu pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom, a to pravo može biti iznimno isključeno u slučajevima određenim zakonom ako je osigurana druga pravna zaštita. E sad, imajući na umu da se ovo povjerenstvo sastoji od 5 predstavnika građana koji nemaju pravnu naobrazbu očito je da se takvo tijelo ne može smatrati tijelom koje bi korisnicima moglo pružiti pravnu zaštitu u onom smislu kako je ona garantirana odredbama Ustava RH. Tražimo da se o amandmanu glasa. 69. isti klub zastupnika, izvolite. Amandman se ne prihvaća. Povjerenstvo za odlučivanje o pritužbama građana djelovat će kao neovisno tijelo u cilju zaštite korisnika sustava. Ono će odlučivati o osnovanosti pritužbe podnositelja vezano za uslugu i postupanje osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi. Shodno navedenom potrebno je propisati uvjete za člana povjerenstva. Zahvaljujem. S obzirom na to kako su već sada zamišljeni uvjeti za člana povjerenstva očito je da se to tijelo neće moći smatrati niti stručnim, niti neovisno. Dakle, ovom odredbom propisivali su se opći uvjeti za člana povjerenstva među kojima se ne navodi kao kriterij vrsta i stupanj stručne spreme. Takav sastav povjerenstva degradira stručnost koja bi bila potrebna u provođenju ovog zakona i u prvom i u drugom stupnju, a korisniku se ne jamči da će se kontrola upravnih akata i postupaka nadležnih tijela i ustanova provoditi u skladu s ustavnim jamstvima iz Članka 18. i Članka 19. Ustava RH. Dakle, povjerenstvo kao drugostupanjsko tijelo potrebno je u potpunosti ukinuti i uspostaviti one mehanizme pravne zaštite koji su uobičajeni u našem pravnom poretku, a odustati od ovog vrlo štetnog i opasnog presedana. Tražim da se o amandmanu glasa. 70. amandman isti klub zastupnika. Amandman se ne prihvaća. Obrazloženje je jednako kao i za prethodni amandman. Zahvaljujem. Dakle, ovim člankom propisuje se kao kriterij za člana povjerenstva da se radi o osobi koja uživa profesionalni i osobni ugled i ima najmanje 5 godina iskustva u području obiteljsko pravne zaštite sa žrtvama nasilja ili u području socijalne skrbi. Tako postavljeni kriteriji u potpunosti negiraju važnost stručne spreme po vrsti i stupnju koja je potrebna za pravilnu ocjenu rada i zakonitosti rada u provedbi Zakona o socijalnoj skrbi. Dakle, ovaj zakon uređuje prava i obveze najranjivijih pojedinaca i najranjivijih socijalnih skupina. Sa stajališta ustavnih jamstava nužno je osigurati ustavnopravnu prihvatljivu kontrolu nad načinom na koji su prava iz ovog zakona priznata u njegovoj provedbi. Kontrola koju provodi povjerenstvo sastavljeno od 5 članova kao predstavnika građana, a ne predstavnika struke za čije se članove ne traži nikakva propisana stručna sprema ne može se smatrati ustavnopravno prihvatljivim načinom pravne zaštite nad aktima i postupcima koje provode tijela iz sustava socijalne sigurnosti. Tražimo stoga da se o ovom amandmanu glasa. Amandman se ne prihvaća. Povjerenstvo za odlučivanje o pritužbama građana djelovat će kao neovisno tijelo u cilju bolje zaštite korisnika sustava. Ono će odlučivati o osnovanosti pritužbe podnositelja vezano za uslugu i postupanje osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi. Shodno navedenom potrebno je propisat mandat članova i izbor predsjednika povjerenstva. Kao i kod prethodnih članaka predlažem da se ukine povjerenstvo kao drugostupanjsko tijelo, te da se odustane od ove nakaradne ideje. Propisivanjem mandata i trajanje mandata uz mogućnost reizbora a bez ikakvih ograničenja izbor predsjednika i zamjenika predsjednika na konstituirajućoj sjednici između samih članova sve to upućuje na zaključak da članovi povjerenstva imaju dužnosnički status, a nije ujedno definirano i da članovi povjerenstva imaju i obaveze koje iz takvog statusa proizlaze. Dakle, samim time to povjerenstvo je nepotrebno, ne može provoditi pravnu zaštitu nad radom i odlukama ministarstva u provedbi Zakona o socijalnoj skrbi, pa su vaši navodi o tome da će to tijelo djelovati neovisno i kao takvo provoditi kontrolu nad izvršnom vlasti u potpunosti su neutemeljene i paušalne. Tražim da se o ovom amandmanu glasa. Amandman se ne prihvaća. Povjerenstvo za odlučivanje o pritužbama građana djelovat će kao neovisno tijelo u cilju bolje zaštite korisnika sustava. Ono će odlučivati o osnovanosti pritužbe podnositelja vezano za uslugu i postupanje osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi. Shodno navedenom potrebno je propisati razrješenje člana povjerenstva. Zahvaljujem. Predlažemo kao i kod ostalih amandmana da se u potpunosti ukine ova ideja povjerenstva kao drugostupanjskog tijela. Ne znam zašto smo se odlučili za ovaj model. Ne vidim kakvu bi korist takav oblik kontrole mogao proizvesti osim proizvoljnosti, paušalnosti i ponovno tretiranje socijalnih naknada i socijalnih prava koja se jamče ovim zakonom na jedan način kojim se nekome može pogodovati bez adekvatne kontrole jesu li odredbe zakona primijenjene na ispravan način. Tražim da se o amandmanu glasa. Idemo na 73. Amandman isti klub zastupnika. Amandman se ne prihvaća. Povjerenstvo za odlučivanje o pritužbama građana djelovat će kao neovisno tijelo u cilju bolje zaštite korisnika sustava. Ono će odlučivati o osnovanosti pritužbe podnositelja vezano za uslugu i postupanju osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi. Shodno navedenom potrebno je propisati čuvanje tajnosti podataka od strane članova povjerenstva. Zahvaljujem. Dakle, predlažem da se ukine povjerenstvo kao drugostupanjsko tijelo i da se odustane od ove nakaradne ideje koja odstupa od kompletnog pravnog poretka Republike Hrvatske. Ovim konkretnim člankom propisuje se da se članovi povjerenstva obvezuju na čuvanje tajnosti osobnih podataka koje su doznali u rješavanju pritužbi na rad stručnih radnika u ustanovama socijalne skrbi čime se još jednom ističe ustavno-pravna neprihvatljiva situacija u kojoj se nadzor nad radom stručnih radnika povjerava tijelu čiji članovi ne moraju nužno imati bilo kakve stručne i pravne kompetencije za donošenje odluka o podnesenim pritužbama. Nevjerujem da na razini tijela u drugim državama članicama EU postoji ovakav primjer jedne institucije peteročlanog sastava ljudi koji bez ikakvih znanja, bez ikakvih kriterija odlučuju o ovako osjetljivim pravnim pitanjima. Tražim da se o amandmanu glasa. 74. amandman isti klub zastupnika. Amandman se ne prihvaća. Povjerenstvo za odlučivanje o pritužbama građana djelovat će kao neovisno tijelo u cilju bolje zaštite korisnika sustava. Ono će odlučivati o osnovanosti pritužbe podnositelja vezano za uslugu i postupanje osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi. A taj Poslovnik će propisati samo to povjerenstvo. Dakle, ovom odredbom propisuje se da povjerenstvo donosi Poslovnik kojim uređuje pitanja iz svog djelokruga. S obzirom da postupak u kojem povjerenstvo samo donosi odluku o podnesenim pritužbama, dakle ni na jednom drugom mjestu to nije tako propisano. Ovim se poslovnikom mogu i moraju predvidjeti pravila postupanja pred tim povjerenstvom. U svojoj dosadašnjoj praksi Ustavni sud Republike Hrvatske je više puta naglašavao da se odredbe kojim se odlučuje o nečijim pravima, dakle postupovne odredbe mogu propisivati i uređivati samo zakonom, a ne i neki internim podzakonskim aktom. Pritom u ovom konkretnom slučaju aktom kojeg donosi samo to tijelo koje postupak provodi. Stoga je i ovaj članak zakona ustavno-pravno neprihvatljiv u svjetlu i u onom značenju kako je to već do sada razjašnjeno u praksi Ustavnog suda RH i u nekoliko ključnih predmeta i zakona takva praksa je do sada bila dosljedno potvrđivana. Stoga tražim da se o ovom amandmanu glasa. Amandman se ne prihvaća. Povjerenstvo za odlučivanje o pritužbama građana djelovat će kao neovisno tijelo u cilju bolje zaštite korisnika sustava. Ono će odlučivati o osnovanosti pritužbe podnositelja vezano za uslugu i postupanje osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi.

Naime, iz ovog članka proizlazi da ukoliko povjerenstvo utvrdi da je pritužba osnovana ministarstvo je tada dužno ponovno odlučivati o osnovanosti prve pritužbe i time jasno proizlazi da povjerenstvo ima ovlasti slične onima koje bi imao sud, u sudskoj kontroli zakonitosti rada i akata tijela upravne vlasti. A s obzirom na sastav i s obzirom na način rada povjerenstva koji se definira ovim poslovnikom koji sam prethodno osporavala, jer poslovnik povjerenstvo donosi samo. Takvo tijelo je ustavno-pravno neprihvatljiv oblik kontrole. Ovim člankom ujedno je propisano da administrativnu i tehničku pomoć Povjerenstvu pruža Ministarstvo. E ta sama situacija u kojoj administrativnu i tehničku pomoć tijelu koje provodi kontrolu pruža ono tijelo čiji se rad i odluke trebaju kontrolirati je situacija institucionalnog sukoba interesa u kojoj ne postoji dostatna razina neovisnosti i nepristranosti Povjerenstva, stoga su svi vaši navodi koje uporno ponavljate da će Povjerenstvo neovisno djelovati, potpuno paušalni i promašeni. Tražim da se o amandmanu glasa. Amandman se ne prihvaća. Povjerenstvo za odlučivanje o pritužbama građana djelovat će kao neovisno u cilju bolje zaštite korisnika sustava. Ono će odlučivati o osnovanosti pritužbe podnositelja vezano za uslugu i postupanje osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi.

Dakle ovim člankom propisujete da Povjerenstvo može predložiti Ministarstvu provođenje nadzora nad stručnim radnikom ili stručnim timom u odnosu na kojeg se u jednoj kalendarskoj godini u 3 godine utvrdilo da su podnese pritužbe bile osnovane. Ustavnopravno je neprihvatljivo da Povjerenstvo kao tijelo koje nikakve, niti stručne niti profesionalne, a niti pravne kvalifikacije utvrđuje osnovanost pritužbe na rad stručnog radnika ili stručnog tima te da povodom 3 takve odluke k tome još može naložiti ministarstvu da provede nadzor nad tim stručnim radnikom. Tražim da se o ovom amandmanu glasa. Povjerenstvo za odlučivanje o pritužbama građana djelovat će kao neovisno tijelo u cilju bolje zaštite korisnika sustava. Ono će odlučivati o osnovanosti pritužbe podnositelja vezano za uslugu i postupanje osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi. Shodno navedenom potrebno je propisati podnošenje godišnjeg izvješća HS-u. Zahvaljujem. Dakle djelovanje Povjerenstva će biti protuustavno kao što je protuustavno i njegovo osnivanje. Ovom konkretnom odredbom propisuje se da će to Povjerenstvo jednom godišnje podnositi izvješće o svom radu HS-u, a ujedno nije naznačena nit svrha tog izvješća niti posljedice njegovog eventualnog usvajanja ili neusvajanja. Primjerice, nije definirano je li svrha tog izvješća da se na temelju njega ocijeni rad samog Povjerenstva ili da se stekne slika o stanju socijalne sigurnosti u RH radi poduzimanja nekakvih daljnjih koraka iz nadležnosti HS-a ili da se utvrdi eventualna odgovornost resornog ministarstva. Kao što sam rekla, sve upućuje da je osnivanje i rad Povjerenstva jedna krajnje neustavna i bizarna kategorija, predlažemo njegovo ukidanje, a tražimo da se o ovom amandmanu glasa. 78. amandman Klub zastupnika Centra i GLAS-a. Amandman se ne prihvaća. Povjerenstvo za odlučivanje o pritužbama građana djelovat će kao neovisno tijelo u cilju bolje zaštite korisnika sustava. Ono će odlučivati o osnovanosti pritužbe podnositelja vezano za uslugu i postupanje osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi. Shodno navedenom potrebno je propisati naknadu za člana Povjerenstva. Zahvaljujem. Predlažemo ukidanje Povjerenstva kao drugostupanjskog tijela te umjesto toga provođenje sudske kontrole zakonitosti u upravnom sporu pred nadležnim upravnim sudovima. Dakle, u hrvatskom pravnom poretku ne postoji ništa niti približno slično ovom nakaradnom tijelu. Ovom konkretnom odredbom zamislili ste da član Povjerenstva ima pravo na naknadu u visini 1% prosječne neto plaće isplaćene u RH u prethodnoj godini za svaki završeni predmet, a time se tijelo koje je postavljeno u kontrolnu ulogu u odnosu na rad tijela javne vlasti, stavlja u situaciju u kojoj su plaćeni po učinku. Time su motivirani rješavati predmete da na način da ih sami generiraju, odnosno da potiču podnošenje novih pritužbi o kojima će se rješavati na način da se te pritužbe prihvaćaju, što ozbiljno može ugroziti i nepristranost i objektivnost u radu samog Povjerenstva te ujedno dodatno ugroziti prava i interese korisnika sustava socijalne sigurnosti. Doista tražim da odustanete od ove ideje i da iz kompletnog zakona brišete sve odredbe koje se odnose na Povjerenstvo za odlučivanje o osnovanosti pritužbi i tražim da se ovom amandmanu glasa. 79. amandman Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Amandman se ne prihvaća. Povjerenstvo za odlučivanje o pritužbama građana djelovat će kao neovisno tijelo u cilju bolje zaštite korisnika sustava. Ono će odlučivati o osnovanosti pritužbe podnositelja vezano za uslugu i postupanje osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi. Predlažemo ukidanje Povjerenstva kao drugostupanjskog tijela te umjesto toga provođenje sudske kontrole zakonitosti u upravnom sporu pred nadležnim upravnim sudovima. Dakle, ovim člankom predvidjeli ste da ministarstvo vodi evidenciju pritužbi. U hrvatskom pravnom poretku nije poznat slučaj u kojem bi, za potrebe tijela koje provodi kontrolu, evidenciju nad zaprimljenim predmetima i evidenciju o njihovom daljnjem statusu vodilo isto ono tijelo čije se odluke u podnesenim pritužbama osporavaju. Ovakvo rješenje ugrožava neovisnost rada i odlučivanja Povjerenstva, stoga apeliram da odustanete od ove nakaradne ideje i tražim da se o ovom amandmanu glasa. 80. amandman Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Amandman se ne prihvaća. Evidencija sklopljenih ugovora o raspolaganju imovinom u koji se upisuju ugovori o doživotnom uzdržavanju i ugovori o dosmrtnom uzdržavanju ne može biti u nadležnosti sustava socijalne skrbi budući da navedene ugovore može sklopiti svaka osoba koja procijeni da je isto u njenom interesu i ne mora biti korisnik sustava socijalne skrbi. Dakle, uvođenje ovog registra bilo je jedna od preporuka pučke pravobraniteljice iz izvješća za 2019. godinu, a njegovo ustrojavanje i vođenje predlaže se radi povećanja transparentnosti i omogućavanja kontrole pridržavaju li se pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi propisane zabrane sklapanja takvih ugovora s korisnicima. Naime, iz prakse je poznato da se takvi ugovori sklapanju unatoč izričito propisanoj ništetnosti. Pri tome se oni koji krše zabranu oslanjaju na slabu informiranost primatelja uzdržavanja i na male šanse da će im takav ugovor sudskim putem biti poništen. Registar je nužan i za zakonitu provedbu drugih odredbi ovog zakona s obzirom da je postojanje ugovora o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju zapreka ostvarivanju određenih socijalnih usluga. Mene doista čudi što ste vi odbili ustrojiti ovakav jedan registar, kažem ovo nije samo naš amandman ovo je prijedlog nadležnog državnog tijela koji je na određene primijetio u praksi i ukazao na to u svom izvješću. Mene zanima kako će resorno ministarstvo provoditi kontrolu pridržavanja i poštovanja drugih odredbi iz ovog zakona ako nemate takav registar i ako ne možete provjeriti jesu li domovi za socijalnu skrb sklopili ovakav ništetni ugovor sa svojim korisnicima. Dakle, čitav zakon vam je jedna šuplja farsa. Tražim da se o ovom amandmanu glasa. Amandman 81. Kluba zastupnika SDP-a. Amandman se ne prihvaća. Zavod će u okviru prenesenih javnih ovlasti obavljati poslove vezane uz djelatnost dadilje i rješavati u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta, a ne obiteljski centri koji će pružati usluge preventivnog i tretmanskog karaktera i neće provoditi upravne postupke. Mi tražimo amandmanom da se znači poslove vezano za obiteljski centar odnosno za dadilje obavlja i dalje u obiteljskom centru kao što je to do sada u podružnici obiteljski centar budući smatramo da su poslovi dadilja više oslonjeni na preventivni karakter kakav je smisao dosadašnjih podružnica obiteljskih centara odnosno budućih obiteljskih, budućeg obiteljskog centra sa svojim podružnicama odnosno ispostavama tako da ostajemo pri tome da se za amandman glasa. Obveznici postupanja prema odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa uređeni su navedenim zakonom. Dakle, kada se u ovom saboru raspravljalo o Zakonu o sprječavanju sukoba interesa onda sam izričito tražila da se predvidi i to da će uskoro i ovaj zakon stupiti na snagu pa da se članovi upravnog vijeća izričito smatraju dužnosnicima. Nije se to napravilo u tom zakonu i sada to odbijate učiniti u ovom. Dakle, ovim zakonom u suštini stvara se jedno mega tijelo postojeća, postojećih 72 centara za socijalnu skrb sada se stavljaju pod krov jedne nove institucije Hrvatskog centra za socijalnu skrb. To tijelo će dobiti upravno vijeće, vrlo, vrlo moćne ljude u sustavu socijalne skrb koji će odlučivati o svemu onome što su do sada odlučivali svi ovi maleni otočići socijalne sigurnosti u pojedinim sredinama. Postavlja se pitanje zašto? Dakle, zavodom upravlja upravno vijeće koje imenuje Vlada RH što znači da će na neki način biti politički podobni. Na mandat od 4 godine. Iz svega toga proizlazi da je njihov položaj, razina odgovornosti, a time i nužno povezan korupcijski rizik takav da je on istovjetan onoj razini koja postoji kod svih drugih kategorija obveznika iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Smatram krajnje suludim i neprihvatljivim vaše obrazloženje i tražim da se o ovom amandmanu glasa.

Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Obveznici postupanja prema odredbama Zakona o sprječavanja sukoba interesa uređeni su navedenim zakonom. Prava je šteta što su pravila Poslovnika takva da ja vama sada ne mogu postaviti pitanje pa da ste vi dužni na to pitanje i odgovoriti, a moje pitanje bi glasilo jesu li po Zakonu o sprječavanju sukoba o sukobu interesa koji je nedavno usvojen i stupio na snagu, ravnatelj zavoda, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja dužnosnici u smislu tog zakona, tražila bih odgovor vrlo kratak ili jasan, da ili ne. S obzirom da je Zakon o sprječavanju sukoba interesa već stupio na snagu, s obzirom da u tom zakonu nije izričito predviđeno tijelo koje se ovim zakonom tek osniva u interesu pravne sigurnosti i preciznosti bilo bi dobro kada bismo u ovom zakonu izričito naveli da su ove osobe koje sam navela, dakle ravnatelj zavoda, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja dužnosnici u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Tražim da se o ovom amandmanu glasa. Klub zastupnika Centra i GLAS-a. Konačnim prijedloga zakona predlaže se da statut zavoda kao samostalne pravne osobe s javnim osobama donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade RH. Da kratko pojasnim, ovim amandmanom tražili smo da statut zavoda donese Vlada RH. A zašto? Pa zato što je Člankom 180. ovog zakona propisano da se izbor, djelokrug i odgovornost upravnog vijeća utvrđuje statutom, dakle izbor, djelokrug, odgovornost upravnog vijeća. Situacija u kojoj bi statut donosilo upravno vijeće predstavljala bi institucionalizirani sukob interesa koji je kao takav neprihvatljiv. S obzirom da je čl. 177. st. 2. ovog zakona propisano da je zavod dužan jednom godišnje do 31. siječnja izvijestiti ministarstvo o svom radu u prethodnoj godini, te da je čl. 178. st. 4. ovog zakona propisano da je zavod dužan svake godine dostaviti ministarstvu statističko izvješće do 31. ožujka svake godine očito je da se zavod smatra tijelom koje za svoj rad odgovara izvršnoj vlasti i opravdano je stoga da se ovlast za donošenje statuta zavoda povjeri Vladi RH, a ne onom tijelu, dakle samom upravnom vijeću koje bi donijelo dokument, donijelo bi akt kojim će samoj sebi definirati izbor, dakle način izbora, djelokrug rada i svoju vlastitu odgovornost. Dakle, za takav slučaj doista ne znam u hrvatskom pravnom poretku i nije mi jasno zašto se predlagatelj zakona za ovakvo blesavo rješenje u ovom zakonu odlučio. Tražim da se o amandmanu glasa. Amandman se ne prihvaća. Djelatnost obiteljskog centra različita je od djelatnosti zavoda radi čega je potrebno osnivanje obiteljskog centra kao samostalne ustanove koja će obavljati poslove savjetodavnog, preventivnog i drugog stručnog rada za djecu, mlade i obitelj u lokalnoj zajednici. to što obiteljski centar obavlja drugačije djelatnosti ne znači da se različite djelatnosti ne mogu obavljati unutar iste institucije. Pa kad ste već išli na racionalizaciju sustava na način da postojeće centre za socijalnu skrb stavljate pod kapu jednog jedinstvenog zavoda onda ste s tim idejama trebali ići do kraja. Naime, ne postoji opravdan razlog za to da se djelatnosti obiteljskog centra obavljaju potpuno odvojeno od sustava za obavljanje svih drugih socijalnih usluga iz ovog zakona. Dakle, racionalnije bi bilo i operativno jednostavnije da se i obiteljski centri formiraju kao ustrojstvena jedinica unutar hrvatskog, unutar Zavoda za socijalnu skrb. Ono što ćete zapravo dobiti ovakvom konstrukcijom obiteljskih centara je to da imamo još jednu instituciju u kojoj će se zbrinjavati određeni kadrovi, a one intencije koje je struka zapravo kritizirala, al ajde ja ću za početak dati šansu da vlada pokaže da se racionalizacijom mogla postići i određena korist, dakle sve će to biti dovedeno u pitanje zbog toga što ćete obiteljske centre voditi po odvojenom kolosijeku. Amandman se ne prihvaća. Obiteljski centri će pružati usluge preventivnog i tretmanskog karaktera i neće provoditi upravne postupke. Zavod će u okviru prenesenih javnih ovlasti obavljati poslove vezane uz djelatnost dadilje i rješavati u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za djelatnost dadilja. Kao i prethodno što sam bila rekla smatram da je postoji vezano uz djelatnost dadilje više naslonjen i pripada obiteljskom centru nego što zavodu bez obzira što se provodi upravni postupak i sada se provodi upravni postupak u obiteljskom centru i ne vidimo razlog zašto ne bi i u budućoj ustanovi također se mogao obavljati upravni postupak i donesti rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno Zakonu o dadiljama. Naime, radi se djelatnosti koja predstavlja izvaninstitucionalnu skrb o djeci, koja je na više načina povezana sa djelatnošću obiteljskog centra upravo zato što je to podrška obitelji u širem smislu, znači nije naslonjena na korisnike, što je intencija cjelokupnog Obiteljskog zakona odnosno obiteljskog ovog centra budućeg da se budući korisnici ne stigmatiziraju, da se proširi krug korisnika, da se daju usluge građanima u lokalnoj zajednici, tako da mislimo da je zaista su poslovi vezane za dadilje apsolutno naslonjene na poslove obiteljskog centra. Ne vidimo uopće smisao povezanosti sa zavodom i zaista tražimo glasanje. 87. amandman Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Amandman se ne prihvaća. Djelatnost zavoda različita je od djelatnosti obiteljskog centra radi čega se predlaže osnivanje obiteljskog centra kao samostalne ustanove kojom upravlja upravno vijeće sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova. Kao što sam rekla, predlaže se osnivanje obiteljskog centra kao ustrojstvene jedinice unutar zavoda, a ne kao samostalnog posebnog državnog tijela. Stoga je postojanje upravnog vijeća u potpunosti nepotrebno.

88. amandman Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Amandman se ne prihvaća. Obveznici postupanja prema odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa uređeni su navedenim zakonom. Lijepo ste to pročitali, vrlo suhoparno ponavljate već kroz nekoliko odredbi da su dužnosnici u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa propisani tim zakonom, a ja sam uvjerena da ovog trena ne možete čak i kad biste po Poslovniku mogli, ne možete se jasno i decidirano očitovati jesu li onda članovi upravnog vijeća ravnatelj i pomoćnici obiteljskog centra, dužnosnici, odnosno obveznici postupanja po Zakonu o sprječavanju sukoba interesa ili nisu? Ponavljam, Zakon o sukobu interesa je raniji zakon, donesen je, definiran je krug onih na koje se taj Zakon donosi, ova tijela osnivamo nakon što je Zakon o sprječavanju sukoba interesa već stupio na snagu pa je u interesu pravne sigurnosti i preciznosti oportuno, mudro i u javnom interesu to da se izričito kaže da su članovi upravnog vijeća, ali isto tako ravnatelj i pomoćnici obiteljskog centra, dužnosnici u smislu ovog Zakona, kažem, kad ste se već odlučili na to da obiteljske centre osnujete kao posebno samostalno državno tijelo. Tražim da se o ovom amandmanu glasa. 89. amandman Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Amandman se ne prihvaća. Djelatnost Zavoda različita je od djelatnosti obiteljskog centra radi čega predlaže osnivanje obiteljskog centra kao samostalne ustanove, koja će obavljati poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove za djecu, mlade i obitelj na razini lokalne zajednice. Dakle, kada bi djelatnost obiteljskih centara bila baš toliko jako različita da se ne mogu ubuhvatiti ni na koji način sa onim temama i područjima s kojima se bavi hrvatski centar za socijalnu skrb, onda ne bi bilo niti logike da se djelatnosti obiteljskih centara uopće uređuju ovim Zakonom nego bi za svaku od tih djelatnosti trebalo donositi poseban zakon. Dakle na isti način na koji ste preventivne tretmane u sustavu socijalne skrbi definirali istim zakonom kojim definirate i sve ostalo, e pa po istoj logici se sve to skupa moglo staviti pod nadležnost jedne institucije, tim više što u praksi, kada govorimo o korisnicima, kada govorimo o pojedincima ili društvenim skupinama koje se u nekoj fazi života nađu u nepovoljnoj životnoj situaciji, vrlo često imamo istovremenu primjenu i tih preventivnih i onih drugih mjera. Stoga ponavljam, nema nikakvog racionalnog opravdanja da se djelatnost obiteljskog centra vodi u odvojenoj ustanovi, a onda i sve što ovaj članak definira, zapravo je nepotrebno, nepotrebno je donositi posebne statute i interne akte nove institucije nego naprosto stavimo obiteljske centre kao ustrojstvenu jedinicu unutar samog Zavoda, a način rada možemo definirati pravilnikom o radu, pravilnikom o unutarnjoj sistematizaciji i drugim općim aktima. Tražim da se o ovom amandmanu glasa. Akademije se osniva kao javna ustanova radi razvijanja, standardiziranja, organiziranja i provođenja programa trajnog stručnog usavršavanja stručnih i drugih radnika u sustavu socijalne skrbi u suradnji s Ministarstvom, strukovnim komorama, akademskom zajednicom i ustanovama socijalne skrbi. Akademija će usavršavati stručne i druge radnike Zavoda, centra za posebno skrbništvo, obiteljskog centra, pružatelja usluga, vježbenike, ravnatelje, udomitelje, voditelje mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta i ostale. Podržavam cjeloživotno učenja, ali nisam sigurna da je ovo najbolji mogući oblik i do sada se zaposlenici u sustavu socijalne skrbi itekako nužnost im je usavršavati se i ta usavršavanja provode i Hrvatska udruga socijalnih radnika i Komora i studij socijalnog rada i vi kao Ministarstvo, različite udruge, pa i same ustanove socijalne skrbi. Ta usavršavanja mogu biti dobra, loša, može ih se unaprjeđivati, međutim, bojim se da ovakvim jednim pristupom iskazujemo jedno snažno nepovjerenje onima koji zapravo u sustavu socijalne skrbi najviše znaju i do sada su već upregnuti u sam sustav kako bi doprinijeli stručnom usavršavanju onih koji u njemu rade. Ne znam je li ovo tijelo neophodno, mi držimo da nije, a ovdje se, prije svega, ne vodimo našom paušalnom ocjenom nego snažnim iskazom nezadovoljstva koje su iskazali upravo oni koje vi želite stručno usavršavati kroz ovu Akademiju, stoga tražim glasanje o ovom amandmanu. Amandman se ne prihvaća. Konačnim prijedlogom zakona, Akademija se osniva kao javna ustanova koja ima svojstvo pravne osobe. Dakle protivimo se osnivanju Akademije kao posebne pravne osobe. Meni se čini da će više služiti za zbrinjavanje stranačkih kadrova. Ne postoji opravdan razlog za osnivanje potpuno odvojenog sustava za obavljanje tih djelatnosti koje su stavljene u nadležnost Akademije, izvan sustava Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb, dakle taj zavod je mogao provoditi edukaciju svojih zaposlenika. S druge strane, Hrvatska ima organizirano obrazovanje za socijalni rad na dva sveučilišta, a pored njih postoje i druga sveučilišta koja bi bila kompetentna za provedbu različitih oblika cjeloživotnog učenja za socijalne radnike, što bi predstavljalo puno racionalniji model od uvođenja potpuno novog državnog tijela za potrebe edukacije djelatnika, samo za jedan segment javnog sektora. Tražimo da se od osnivanja Akademije odustane te da se o ovom amandmanu glasa. 92. amandman Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Amandman se ne prihvaća. Konačnim prijedlogom zakona, Akademija se osniva kao javna ustanova koja ima svojstvo pravne osobe stoga se unutarnje ustrojstvo Akademije uređuje statutom sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova. Hvala, kao i kod prethodnog amandmana mi predlažemo da se akademija ne osniva kao posebna pravna osoba, kao posebna ustanova već da eventualno djeluje kao unutarnja ustrojstvena jedinica unutar samog zavoda, dakle ne kao samostalno posebno državno tijelo stoga smatramo da se i pitanje unutarnjeg ustrojstva te akademije ne treba rješavati statuom već u tom slučaju bi se mogla riješiti pravilnikom. Tražimo da se o ovom amandmanu glasa. Amandman se ne prihvaća. Konačnim prijedlogom zakona akademija se osniva kao javna ustanova koja ima svojstvo pravne osobe kojom upravlja upravno vijeće. Izbor i imenovanje članova upravnog vijeća te djelokrug i ovlaštenje upravnog vijeća utvrdit će se statutom akademije. Dakle, mi se protivimo osnivanju akademije kao samostalne ustanove, predlažemo eventualno osnivanje akademije kao ustrojstvene jedinice unutar samog zavoda pa samim time smatramo da je i formiranje jednog posebnog upravnog vijeća, nove ustanove potpuno nepotrebno, ali kad ste se već odlučili za takav put i takav model onda ste sve ono što sada govorite da će se rješavati statutom trebali riješiti i samim zakonom. Dakle, rješavanje ovih pitanja podzakonskim aktima ustavnopravno je neprihvatljivo i govori u prilog tome da ili u samom startu intencije zakonodavca nisu odnosno predlagatelja nisu bile sasvim jasne pa ni ne znate što ćete s tom akademijom ili već sada imate jasne ideje koje su suprotne javnom interesu. Tražim da se o ovom amandmanu glasa. 94. amandman Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Konačnim prijedlogom zakona akademija se osniva kao javna ustanova koja ima svojstvo pravne osobe kojom upravlja upravno vijeće. Izbor i imenovanje članova upravnog vijeća te djelokrug i ovlaštenje upravnog vijeća utvrdit će se statutom akademije. Pitanja koja ste naveli nisu primjerena za rješavanje internim aktima i statutom akademije stoga tražim da se o ovom amandmanu glasa. Ponavljam, protivimo se osnivanju akademije kao posebne ustanove, njezine djelatnosti može komotno preuzeti zavod putem neke svoje unutarnje organizacijske jedinice. Tražim da se o amandmanu glasa. 95. amandman Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Pa kao i kod samog zavoda za socijalnu skrb, kao i kod obiteljskih centara tako i ovdje ukazujemo da je Zakon o sprječavanju sukoba interesa ovaj novi zakon, raniji zakon usvojen je prije nego što smo mi sada u postupku formiranja nekakvih novih državnih tijela stoga nažalost u Zakon o sprječavanju sukoba interesa nisu predviđene one državne funkcije koje nisu ni postojale kada se taj zakon donosio. Kako ne bismo povjerenstvo doveli u situaciju da mora interpretirati pojedine odredbe čisto radi preciznosti, pravne sigurnosti i jasnoće tražili vrlo jednostavnim intervencijama u ovaj zakon da se izričito navede da se nove javne dužnosti koje se tek osnivaju ovim zakonom obuhvate obavezama koje su propisane Zakonom o sprječavanju sukoba interesa. I doista mi nije jasno zašto se predlagatelj takvom prijedlogu tako snažno opire. Tražim da se o ovom amandmanu glasa. Sada imamo 3 amandmana potpuno identičnog sadržaja od Kluba zastupnika SDP-a, Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i zastupnice Renate Sabljar Dračevac, to su amandmani 96., 97. i 98. Amandmani se ne prihvaćaju. Pružatelj usluge kojem je zabranjen rad brisat će iz registra pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi iz Članka 166. konačnog prijedloga zakona. Registar će biti javno dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Mislim da je možda jednostavnije rješenje ići ovim putem koji smo mi predložili u amandmanima, a to je da se na internetskoj stranici nadležnog ministarstva zapravo objavi popis ili ako već hoćete registar, ali vrlo jasan popis pružatelja usluga smještaja kojima je zabranjen rad. S obzirom na tu zaista rasprostranjenu praksu nastavka rada pružatelja usluga smještaja i nakon rješenja o zabrani rada, zapravo ono što je bitno je našim korisnicima kroz sve moguće mehanizme koji nam stoje na raspolaganju na najbrži mogući način dati uvid one smještajne jedinice odnosno one potencijalne pružatelje usluga koje to pravo na pružanje usluga nemaju jer su se već ogriješili o zakon. Bojim se da ovim putevima koje ste vi rekli da ćemo na ovdje, ondje, dužni smo objavljivati registar da će to biti put gdje ćemo zapravo zadovoljiti zakonsku formu da to nešto objavimo, a korisnici zapravo neće znati gdje da to traže, to mora biti na nekom vidljivom mjesto.

Hvala lijepa. Ovo što ste vi naveli zvuči slično, ali nije ni približno slično. Znači bit će objavljen registar onih kojima je dozvoljen rad pri tom ovo što mi predlažemo znači dodavanje stavka kojim bi se na internetskoj stranici nadležnog ministarstva objavio popis onih pružatelja kojima je zabranjen rad. Znači vi ćete ih brisati, objavit ćete registar, tamo njih više nema ali ono što mi predlažemo je ipak jedna malo veća doza transparentnosti u koju se toliko zaklinjete, koju toliko ističete zajedno sa vašim koalicijskim partnerima i to vam je nešto kao crna lista poreznih dužnika. Znači što vas sprječava, ako se neko ogriješio, ako mu je zabranjen rad, što vas sa sprječava da na internetskoj stranici ministarstva napravite crnu listu onih kojima je zabranjen rad, ne samo zbog toga što je rekla kolegica Glasovac da oni znaju se nekad i ogriješiti o to pa i dalje nastaviti pružati uslugu, ali i da pomognete korisnicima kako ne bi morali lutati po stranicama, po registrima nego jednostavno napravite crnu listu i stavite je vrlo transparentno, vrlo jasno na internetsku stranicu?

99. amandman zastupnika Silvana Hrelje. Amandman se prihvaća. 100. amandman zastupnika Silvana Hrelje. Amandman se prihvaća. 101. amandman zastupnika Silvana Hrelje. Amandman se prihvaća. Amandman se prihvaća. Postaje sastavni dio zakona. S tim smo iscrpili amandmane. I imamo u ime Kluba zastupnika SDP-a predlaže se sljedeći zaključak „Obvezuje se Vlada RH da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona izmjeni uredbu o mjesečnom iznosu naknada za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb NN br. 140/15 na način da se naknada za ugroženog kupca određuje u iznosu do najviše 300 kuna mjesečno te da isto učini kod donošenja nove uredbe iz čl. 43. st. 5. sukladno čl. 327. st. 1. Zakona.“ I drugo „Obvezuje se Vlada RH da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona donese propise iz čl. 43.st.1. zakona kojim će konačno jasno definirati energetsko siromaštvo, proširiti kriterije za stjecanje status ugroženog kupca uvođenjem tog prava i za plin i za toplinsku energiju u korisnike prava za naknadu za ugroženog kupca energenata uz korisnike zajamčene minimalne naknade i korisnike osobne invalidnine uključiti i korisnike doplatka za pomoć i njegu te sve osobe koje žive u posebnom riziku od energetskog siromaštva“ Zaključak se ne prihvaća. Vlada je već pristupila na analizama i provjeri stanja temeljem kojih će pristupiti izmjenama propisa u pogledu osobe koje imaju status ugroženog kupca energenata. Hvala lijepa. Ovo je uvredljivo i ponižavajuće za milijun i 600 tisuća hrvatskih građana koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Četiri mjeseca vi analizirate i sada kažete odbijate zaključak jer vam treba još više vremena za analize. Pa te vaše analize dovode do paralize, do paralize onih kojih je u Hrvatskoj 15% koji ne mogu platiti struju, 7% isto tako prema izvješću Europske komisije koji ne mogu zagrijati svoj dom. Ova naknada vaučeri za električnu energiju nije se mijenjala od 2015., tada je prvi put i uvedena vizionarski rekla bih, da se energetski ugroženim građanima olakšaju troškovi stanovanja koje ste btw usput za one druge režijske troškove isto osakatili kroz ovaj zakon i tu ste im uzeli s 50 na 30% Sada ne želite prihvatiti zaključak da u roku od 30 dana povisite visinu vaučera za energetski ugrožene kupce na 300 kuna, da proširite dijapazon da se oni ne odnose samo na električnu energiju nego i na plin i da proširite bazu sa postojećeg kruga korisnika koji su samo korisnici zajamčene minimalne naknade i osobne invalidnine i na kategoriju korisnika naknade za pomoć i njegu u kući i na one stvarno energetski ugrožene građane, vi to nećete. Mi više nemamo vremena, mi imamo kao zastupnici za čekanje, ali ljudi koje grize zima nemaju. Europska komisija je u rujnu dala državama članicama preporuku kako trebaju djelovati da bi spriječili udar inflatorni na siromašne građane, vi niste napravili ništa.

Amandmane je podnio Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, zastupnici Domagoj Hajduković i Furio Radin, Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Socijaldemokrata. Pregled amandmana dostavljen vam je elektroničkim putem. Molim predstavnika predlagatelja da se očituje o podnesenim amandmanima, poštovana državna tajnica Marija Pletikosa.

Izvolite. Amandmani se ne prihvaćaju.

Hvala lijepo.

Ovdje postoji potreba zato što je evidentna diskriminacija hrvatskih građana, hrvatskih građana koji žele djeci dati dom, biti udomitelji, koji su možda istog spola, koji su životni partneri. Zašto ako imamo Zakon o životnom partnerstvu, ako su po ustavu svi jednaki, to ne možemo ugraditi u Zakon o udomiteljstvu? Znači indirektno govorimo tim osobama nemojte udomljavati, a domovi su nam puni nezbrinute djece. Tim više što kada ljudi dođu usvajati svi žele malu bebu tek rođenu bijelu, a ovo vam je populacija koja želi udomljavati i braću i sestre i romsku djecu i stariju djecu itd. Prema tome, ovdje je na djelu diskriminacija, diskriminacija jednog velikog djela populacije, ali na kraju i diskriminacija i djece koja neće dobiti dom, koja će morati ostati u ustanovi, koja će opteretiti na kraju i sustav i kojoj neće bit pružen optimalan, optimalno odrastanje. Prema tome, držimo da je intervencija u zakonu u ovom smislu više nego opravdana i zbog toga ćemo tražiti glasanje.

Znači ustanovili smo i znamo, to je apsolutno poznata činjenica koliko djece čeka na udomiteljstvo. Isto tako znamo koliko posljedično po toj informaciji kako nemamo dovoljno udomitelja. Ne postoji apsolutno niti jedan jedini razlog da nam neke ideološke zasade koje nemaju utemeljenje niti u Ustavu RH, a niti u nekom elementarnom poštenju priječe i važnije su nam od dobrobiti djece. Podsjetila bih da je danas u govoru predsjednik sabora govorio o tome, danas u govoru na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Holokausta da takve situacije počinju mržnjom, govorom mržnje i završavaju nezamislivim zlom. Govor mržnje omogućuje i ovakva vrsta diskriminacije. Smatram da je ovakva odredba i ne prihvaćanje ovakvog amandmana upravo podilaženje onim skupinama građana koje se služe govorom mržnje i isključuju jednu zajednicu koja ima sva ista prava kao i svi drugi građani RH i zbog toga mislim da će ustavni sud ipak na ove stvari reagirat. Zahvaljujem. Ostajemo kod zahtijeva za glasanje.

Holokaust se nije desio samo Židovima, desio se i homoseksualcima i baš je možda i znakovito da na taj, na današnji dan raspravljamo i o ovim pokušajima intervencije u zakon kako bismo zaista omogućili da svi naši građani budu jednaki, ali ova vlada opetovano pokazuje da postoje jednaki i postoje jednakiji. Imamo zakone koje ne provodimo, koje ne poštujemo, imamo presudu ustavnog suda uostalom koju također ne poštujemo i ne ugrađujemo u promjene zakona. E pa gospodo i gospođe iz vlade toga je stvarno dosta. Ne možete imati dvostruka mjerila, ne možete jednima ugađati, a druge ignorirati. To jednostavno nije po standardima 21. stoljeća, to nije po uzusima EU, to nije po uzusima Vijeća Europe čega je Hrvatska je više nego ponosna članica. Pa možda bi premijer Plenković objasnio svojim kolegama u Briselu zašto se jedan dio hrvatske populacije sustavno ignorira i baš zbog toga kolega Furio Radin i moja malenkost odlučili smo dati ovaj amandman i tražit ćemo izjašnjavanje o njemu kako bi svim našim građanima omogućili jednaka prava, ali također kako bi i djeci omogućili topli dom. Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta su mjere sukladno zakonu kojim se uređuju obiteljsko pravni odnosi. Također zbog nejednakog postupanja centara za socijalnu skrb i na inicijativu pojedinih stručnih radnika u timovima za udomiteljstvo redefinirana je zapreka u pogledu trajanja mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta. Važno je naglasiti da centar udomitelja tijekom provođenja postupka za donošenje rješenja o dozvoli za obavljanje udomiteljstva provodi procjenu osobe odnosno obitelji. Ostajemo pri tome da treba glasiti članak kao i u sadašnjem važećem Zakonu o udomiteljstvu da je zapravo izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta zapreka za obavljanje ili bavljenjem udomiteljstvom budući da osobi kojoj je nekada bila izrečena mjera, dakle to je mjera nad nadzorom izvršavanja roditeljske skrbi odnosno mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, to nije savjetodavni rad, to nije stručna podrška i pomoć, to je bila mjera koja je takvim osobama bila izrečena i upitno je da li su one sposobne i podobne zapravo uopće za bavljenjem udomiteljstvom i pružiti skrb djeci u udomiteljstvu ako im je bila izrečena mjera s obzirom na vlastitu djecu. Tako da smatramo da je to apsolutno zapreka i da treba vratiti zapreku kao apsolutnu u Zakonu o udomiteljstvu i tražimo glasanje. Amandman br. 5. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman se ne prihvaća. Radi ujednačenijeg i efikasnijeg postupanja centara za socijalnu skrb, kao i kvalitetnije zaštite prava korisnika, potrebno je dodatno razraditi predmetni članak u pogledu pribavljanja dokaza za određene zapreke za obavljanje udomiteljstva i usklađivanja sa zakonom kojim se uređuju kaznena djela. Također, zbog nejednakog postupanja centara za socijalnu skrb i na inicijativu pojedinih stručnih radnika u timovima za udomiteljstvo, redefinirana je zapreka u pogledu trajanja mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, koja je usklađena s rehabilitacijom u odnosu na propisana kaznena djela kao zapreke, pri čemu je važno naglasiti da centar udomitelja tijekom provođenja postupka za donošenje rješenja o dozvoli za obavljanje udomiteljstva provodi procjenu osobe, odnosno obitelji.

Potpuno je neprihvatljivo da se predloženim čl. 5 omogućuje da udomitelj bude netko kome je bila izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta. Neprihvatljivo je. Mi svjedočimo svakodnevno o ponavljanju istih nedjela i zbog toga dolazimo do društvenih tragedija nevjerojatnih razmjera, a poglavito jer ćemo gledati, ovaj Zakon ipak, vjerujem, u cjelini. Zanimljivo je i za svaku osudu da mi zakonom dozvoljavamo nekome tko je zlostavljač djece, da ne idem dalje, njemu dozvoljavamo da bude udomitelj i to nam se čini poželjno, a istospolnim zajednicama ne. Pa bravo, svaka čast. Zaista sramota. Sramota. Tražim glasanje o amandmanu. Amandman se ne prihvaća. Naveden prijedlog bi proizveo nejednako postupanje u odnosu na smještaj djece kod udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo. Također, napominjemo da je predmetna odredba bila propisana Zakonom o udomiteljstvu na sadržajno isti način te da primjena iste ne ukazuje na potrebu drugačijeg definiranja Konačnim prijedlogom zakona. Nadalje, propisano je da se djeca i mlađe punoljetne osobe s 4. stupnjem težine invaliditeta oštećena funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, smještavaju kod udomitelja koji obavljaju specijalizirano udomiteljstvo za djecu. Mogućnost smještaja većeg broja djece od zakonom propisanog broja je već propisana st. 2 čl. 21. Zapravo, izmjenama omogućujemo da se omogući smještaj kod jedne udomiteljske obitelji zajedno bez obzira na broj odnosno dodatno više od troje djece, ukoliko se radi o braći i sestrama, uz prethodnu suglasnost centra udomitelja. Naravno da je važno da se prati i analizira situacija i s obzirom na potrebe djece i s obzirom na resurse u pojedinom centru za socijalnu skrb i smatramo da pojedinačno treba omogućiti i ukoliko do takvih potreba dođe, da su one u zakonu predviđene. Smatramo također, da je potrebno bolje analizirati situaciju vezano za udomiteljstvo, da se trebaju napraviti iznimne nove mjere koje bi doprinijele zapravo za povećavanjem interesa za udomiteljstvom. Naveden prijedlog bi proizveo nejednako postupanje u odnosu na smještaj djece kod udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo. Također, napominjemo da je predmetna odredba bila propisana Zakonom o udomiteljstvu na sadržajno isti način te da primjena iste ne ukazuje na potrebu drugačijeg definiranja Konačnim prijedlogom zakona. Nadalje, propisano je da se djeca i mlađe punoljetne osobe s 4. stupnjem težine invaliditeta, oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, smještavaju kod udomitelja koji obavljaju specijalizirano udomiteljstvo za djecu te je propisana iznimka u pogledu broja korisnika ukoliko se radi o braći i sestrama. Ja, ja vas nisam razumjela, ali ako sam dobro shvatila, da je to već propisano da braća i sestre mogu ostati zajedno kod udomitelja, podržavam, međutim, smatram isto tako, da je potrebno i u ovom članku Zakona to naglasiti. Zato što osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju, to nisu ni brojevi, to nisu ormari, ne smještamo ih po policama nego su to ljudi koji već u tako teškim životnim okolnostima vlastitim trebaju barem u nekoliko članaka zakona, ako već kažete da je to negdje predviđeno. Treba im biti omogućeno da ostanu zajedno kao prvo familija i ostajem kod cijelog amandmana, ovo prvo nisam razumjela, prebirokratski mi govorite. Znači tražim glasanje.

Ui-144/2019 i drugi od 29. siječnja 2020. na način da se istospolnim zajednicama obiteljskog života formalnim i neformalnim životnim partnerima osigura ravnopravno sudjelovanje u svim aspektima društvenog života što uključuje i pristup javnoj usluzi udomiteljstva. Molim predstavnika predlagatelja da se očituje o predloženom zaključku. Ustavni sud RH nije naložio izmjene Zakona o udomiteljstvu već je utvrdio da su nadležna tijela dužna tumačiti i primjenjivati odredbe Zakona o udomiteljstvu na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u javnoj usluzi udomljavanja, dakle neovisno o tome živi li potencijalni udomitelj u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu. Sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda RH, ali i trenutnim postupanjima centara za socijalnu skrb o zahtjevima za obavljanje udomiteljstva životni partneri imaju mogućnost baviti se udomiteljstvom. Tražimo od vas da u roku od 30 dana predložite HS-u izmjene i dopune ovog zakona koje ćete uskladiti sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije, Zakonom o ravnopravnosti spolova, Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, s Europskom konvencijom o ljudskim pravima i presudom Ustavnog suda donesenom 29.siječnja 2020.g. na taj način promjenom zakona morate omogućiti da se istospolnim zajednicama obiteljskog života, neovisno o tome radi li se o formalnim ili neformalnim životnim partnerima osigura ravnopravno sudjelovanje u svim aspektima društvenog života uključujući i pristup usluzi udomiteljstva i upravo to vam je između ostalog Ustavni sud. I lažete kad kažete da Ustavni sud nije tražio od vas izmjenu zakona u čl. 9., 11. i 13., on je samo rekao da bi u tom trenutku suspendiranje tih triju članaka dovelo do pravne praznine koja bi negativno utjecala na korisnike. Ali sada pošto idete u novi zakon, potpuno je jasno što morate poštivati. Morate poštivati Europsku konvenciju o ljudskim pravima i tri zakona koji brane diskriminaciju, sve bez toga vi sami donosite zakone kojima kršite i neke druge zakona. Uostalom, kršite ljudska prava u RH. Korisnici nezbrinuta djeca, odrasle osobe koje trebaju uslugu udomiteljstva njima je bitno da te osobe prođu sve stručne procjene da bi bili dobri udomitelji, a ne kojeg su spola, rase, nacionalnosti ili s kim dijele kuću ili krevet i to je potpuno jasno, a vi diskriminirate upravo na toj osnovi. Predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Amandmane su podnijeli zastupnica Katarina Peović, zastupnica Andreja Marić, Klub zastupnika SDP-a i zastupnik Ivan Ćelić. Pregled amandmana dostavljen vam je elektroničkim putem. Molim predstavnika predlagatelja da se očituje o podnesenim amandmanima, poštovana državna tajnica Marija Pletikosa.

Amandmani se ne prihvaćaju. Čl. 6. st. 1. Konačnog prijedloga zakona propisani su uvjeti prethodnog sveučilišnog obrazovanja za obavljanje djelatnosti psihoterapije za psihoterapeute na način da ovlašteni psihoterapeut može biti osoba sa prethodnim obrazovanjem iz područja medicine, psihologije, pedagogije, socijalne djelatnosti i logopedije. Navedeno je promijenjeno sa ciljem osiguranja kvalitetne razine usluge ove profesije jer se procijenilo da prethodno obrazovanje iz navedenih područja sadrži dostatna znanja za nadogradnju znanja i vještina iz područja psihoterapije, a što nije slučaj kod područja tehničkih ili prirodnih znanosti. Hvala lijepa. Nisam zadovoljna s vašim pojašnjenjem odnosno obrazloženjem i tražim da se glasa o amandmanu. Naime, vi ste tu sad prilično reducirali tko ima pravo obavljati djelatnost psihoterapije, a zapravo uopće ne vodite računa o tome o svim onim stručnjacima iz tog područja koji su uz svoje dotadašnje odnosno dosadašnje obrazovanje stekli niz godina dodatnog obrazovanja iz područja psihoterapije plus godine iskustva u radu u tom području koji imaju europski certifikat u psihoterapiji i u krajnjoj liniji imate deklaraciju o psihoterapiji iz Strasbourga koja je opće prihvaćena od EU i od strane tijela EU gdje je jasno definirano da je psihoterapija nezavisna znanstvena disciplina čija praksa predstavlja nezavisnu i slobodnu profesiju. Dakle, uopće niste predvidjeli nikakva retrogradna priznavanja dosadašnjih edukacija, niste predvidjeli nikakvo prijelazno razdoblje gdje bi se svim tim ljudima koji su stekli svih tih godina adekvatnu edukaciju i uložili i svoje vrijeme i novac koji i rade i što sad s tim ljudima?

Znači u Konačnom prijedlogu Zakona o djelatnosti psihoterapije nalazi se neopravdana ograničenja koja nisu postojala u prvoj verziji i prilikom izrade tog konačnog prijedloga zakona su onda zanemareni prijedlozi struke čiji su predstavnici naravno najbolje upoznati s tim koji su to pravci, koji su to strukovni oblici znači obrazovanja koji dozvoljavaju da se ovo uvrsti u ovaj zakon tako da tu bih ja slušala struku tako da ću inzistirati na ovom amandmanu. Amandman se ne prihvaća. Člankom 6. stavkom 1. konačnog prijedloga zakona propisani su uvjeti prethodnog sveučilišnog obrazovanja za obavljanje djelatnosti psihoterapije za psihoterapeute na način da ovlašteni psihoterapeut može biti osoba sa prethodnim obrazovanjem iz područja medicine, psihologije, pedagogije, socijalne djelatnosti i logopedije. Navedeno je promijenjeno sa ciljem osiguranja kvalitetne razine usluge ove profesije jer se procijenilo da prethodno obrazovanje iz navedenih područja sadrži dostatna znanja za nadogradnju znanja i vještina iz područja psihoterapije, a što nije slučaj kod područja prirodnih znanosti. Slična pojašnjenja kao i prije išli ste na redukciju prava na priznavanje statusa psihoterapeuta, a niste vodili računa da bude ipak malo širi dijapazon fakulteta odnosno znanosti koje se završavaju plus još sva ona edukacija iz područja psihoterapije bez ikakvog retrogradnog priznavanja, bez prijelaznih odredbi, bez slušanja struke što smo rekli kolegica Peović i ja, bez uvažavanja europskih direktiva na koje se rado pozivamo, a onda kada imamo deklaraciju koju sam već spomenula iz Strasbourg-a e onda se to ne poštuje. Tražim glasanje o amandmanu. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže propisivanje roka u kojem je ministarstvo obvezno dati suglasnost na opće akte komore kao i presumpcija suglasnosti ukoliko se suglasnost ne dostavi u propisanom roku. Suglasnost na opći akt kojim se uređuje način provođenja, sadržaj, rokovi i postupak stručnog usavršavanja, na odluku o visini članarine, na opće akte i odluke koje financijski obvezuju članove, godišnji program rada, financijski plan, godišnje izvješće o radu, financijsko izvješće i opći akt kojim se uređuje postupak, troškovi naknada za provođenje stručnog nadzora i način provođenja stručnog nadzora će dati u primjerenom roku u skladu sa složenosti svakog pojedinog općeg akta i bez odgode, a navođenje prekluzivnog roka nije primjereno složenosti ovih općih akata. Ne slažem se s vašim obrazloženjem, tražim da se glasa o amandmanu. Nije mi baš shvatljivo o kakvoj vi to složenosti akata pričate. Znam da vi svi u ministarstvima imate jako puno posla, ali morate znati da obzirom da se praktički ovim novim zakonima koje predlažete događa hiper reguliranje ministarstva nad komorama morate znati da ako se ne donese mišljenje odnosno suglasnost ministarstva na ove akte koje se i spomenuli, a to je članarina, plan rada, godišnji plan rada, financijsko izvješće itd., ako se to u roku barem do 30 dana ne donese onda će komore neće moći djelovati. Kako će funkcionirati? I što je vama primjereni rok, pa mi čekamo kao zastupnici odgovore na pitanja ne u propisanom roku od 30 dana koji jasno stoji, čekamo po nekoliko mjeseci. Koliko će se sada čekati iz ministarstva?

Amandmanom se predlaže propisivanje roka u kojem je ministarstvo obvezno dati suglasnost na opće akte komore kao i presumpcija suglasnosti ukoliko se suglasnost ne dostavi u propisanom roku. Suglasnost na opći akt kojim se uređuje način provođenja, sadržaj, rokovi i postupak stručnog usavršavanja, na odluku o visini članarine, na opće akte i odluke koje, koje financijski obvezuju članove, godišnji program rada, financijski plan, godišnje izvješće o radu, financijsko izvješće i opći akt kojim se uređuje postupak, troškovi, naknada za provođenje stručnog nadzora i način provođenja stručnog nadzora će se dati u primjerenom roku u skladu sa složenošću svakog pojedinog općeg akta i bez odgode, a navođenje prekluzivnog roka nije primjereno složenosti ovih općih akata. Tražimo da se o amandmanu glasa. Evo niste mi u prilici broj 2, a bit će ih još naveli što je vama primjerni rok. Primjereni rok prema onome što smo vidjeli do sada u praksi seže prema onome što su nam iz komore rekli čak i do 18 mjeseci. Znači to zaista nije primjereni rok, a do 30 dana bi se zaista moglo dati mišljenje odnosno suglasnost na sve ove važne akte koje sada propisujete da je komora obavezna tražiti od ministarstva. 6. amandman Kluba, zastupnika Ivana Ćelića. Amandman se prihvaća. Postaje sastavni dio. Amandman broj 7. Kluba zastupnika SDP-a. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže propisivanje roka u kojem je ministarstvo obvezno dati suglasnost na opće akte komore kao i presumpcija suglasnosti ukoliko se suglasnost ne dostavi u propisanom roku. Suglasnost na opći akt kojim se uređuje način provođenja, sadržaj, rokovi i postupak stručnog usavršavanja, na odluku o visini članarine, na opće akte i odluke koji financijski obvezuju članove, godišnji program rada, financijski plan, godišnje izvješće o radu, financijsko izvješće i opći akt kojim se uređuje postupak, troškovi, naknada za provođenje stručnog nadzora i način provođenja stručnog nadzora će se dati u primjerenom roku u skladu sa složenošću svakog pojedinog općeg akta i bez odgode, a navođenje prekluzivnog roka nije primjereno složenosti ovih općih akata. Opet niste rekli što je primjereni rok, što je to, po vama, složenost svih tih akata. Znači do 30 dana bi trebalo dati mišljenje, odnosno suglasnost, vi se evo, toga držite, odbijate to.

Amandmanom se predlaže propisivanje roka u kojem je Ministarstvo obvezno dati suglasnost na opće akte Komore, kao i presumpcija suglasnosti, ukoliko se suglasnost ne dostavi u propisanom roku, suglasnost na opći akt kojim se uređuje način provođenja, sadržaj, rokovi i postupak stručnog usavršavanja, na odluku o visini članarine, na opće akte i odluke koji ih financijski obvezuju članove, godišnji program rada, financijski plan, godišnje izvješće o radu, financijsko izvješće i opći akt kojim se uređuje postupak, troškovi, naknada za provođenje stručnog nadzora i način provođenja stručnog nadzora će se dati u primjerenom roku u skladu sa složenosti svakog pojedinog općeg akta i bez odgode, a navođenje prekluzivnog roka nije primjereno složenosti ovih općih akata. Opet nismo čuli što je primjereni rok, mogli ste ga bar u nekakvom izmijenjenom obliku prihvatiti pa staviti neki broj dana koji vi smatrate u Ministarstvu da bi bio primjereni rok pa da se onda i u komorama mogu voditi sa tim, po vama, primjerenim rokom, međutim, ostavili ste to visiti u zraku pa eto, poruka očito vaše iz Ministarstva komorama, a čekajte, možda i bude u godinu dana, tako da tražimo da se glasuje o ovom amandmanu.

Amandmanom se predlaže propisivanje roka u kojem je Ministarstvo obvezno dati suglasnost na opće akte Komore, kao i presumpcija suglasnosti, ukoliko se suglasnost ne dostavi u propisanom roku, suglasnost na opći akt kojim se uređuje način provođenja, sadržaj, rokovi i postupak stručnog usavršavanja, na odluku o visini članarine, na opće akte i odluke koje financijski obvezuju članove, godišnji program rada, financijski plan, godišnje izvješće o radu, financijsko izvješće i opći akt kojim se uređuje postupak, troškovi, naknada za provođenje stručnog nadzora i način provođenja stručnog nadzora će se dati u primjerenom roku u skladu sa složenosti svakog pojedinog općeg akta i bez odgode, a navođenje prekluzivnog roka nije primjereno složenosti ovih općih akata. Evo vi od svog teksta ne odstupate, ne odstupam niti ja od svog, tako da tražim da se glasa o ovom amandmanu i molim za razumijevanje i kolege, evo, kolegica će tu prenijeti kolegama iz HDZ-a i ostalih iz vladajuće opcije da prihvate sutra na glasanju o ovom amandmanu da ipak treba biti nekakva odgovornost Ministarstva, ako nešto traže od komora, što vidimo po ovim zakonima koje predlažete, onda bi bilo u redu i da Ministarstvo da svoj doprinos tome da onda sustav može kvalitetno funkcionirati. I upravo u tom smislu bi ovaj rok do 30 dana koji za mnoge stvari i postoji kao takav, dakle nismo ga izmislili, mislimo da bi taj rok bio primjeren i da bi na neki način ipak ovaj, koliko toliko omogućio da i komore mogu funkcionirati uz sve ono što im je Ministarstvo, nažalost nametnulo, a što niste poslušali u raspravi, odnosno amandmanima. Slijedi izjašnjavanje o amandmanima na Konačni prijedlog Zakona o edukacijsko-rehabilizacijskoj djelatnosti, drugo čitanje, P.Z. br. 221. Predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena, amandmane je podnio Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Klub zastupnika SDP-a i zastupnik Ivan Ćelić. Amandman br. 1. ... [[Upadica se ne čuje.]] za klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman se ne prihvaća. Amandman se predlaže promjena definicije obrazovne kvalifikacije koja je jedan od uvjeta za obavljanje djelatnosti. Razina obrazovanja kao uvjet za obavljanje djelatnosti je izrađena i usklađena sa predstavnicima akademske zajednice i uvjetima sveučilišnih institucija. Ne prihvaćam vaše obrazloženje zato što intencija zakonodavca je kao kvalifikaciju alternativno zahtijevati bilo preddiplomsko, bilo diplomsku razinu studija i to studija rehabilitacije pa nema potrebe uz diplomsku razinu nužno vezati i preddiplomsko jer je ona sama po sebi uvjet te diplomske. Ne možete doći do diplomskog ak niste završili preddiplomsko. Za sad još nije predviđeno da se to preskače. Ali imamo još malo vremena pa ću si dozvoliti još jedan komentar. Sada mi je puno jasnije gledajući vas i slušajući, poštovana državna tajnice, zašto nije došlo do usaglašavanja sa strukom, a hvala vam što me gledate, sa strukom, s akademskom zajednicom i sa korisnicima. Cijelo vrijeme obrane ovih amandmana i naše rasprave, vi ne slušate, vi ste zadubljeni u svoje papire, vi obavljate svoju dužnost, vi znate da ste u pravu i da to sve što mi ovdje govorimo uopće ne dolazi u obzir. Vidite, vaš kolega Bilaver, jučer, isto je državni tajnik, vođena je jedna rasprava u kojoj se vidjelo da to Ministarstvo na čelu tog odsjeka, sektora, g. Bilaver, zaista slušaju. Ne samo opoziciju, nego opoziciju kao predstavnike građana, slušaju građane, slušaju primjedbe. Znate kako će taj zakon proć? Sa velikim, velikom potporom ovog Sabora.

Amandman broj 1. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže propisivanje roka u kojem je ministarstvo obvezno dati suglasnost na opće akte komore kao i presumpcija suglasnosti ukoliko se suglasnost ne dostavi u propisanom roku. Suglasnost na opći akt kojim se uređuje način provođenja, sadržaj, rokovi i postupak stručnog usavršavanja, na odluku o visini članarine, na opće akte i odluke koji financijski obvezuju članove, godišnji program rada, financijski plan, godišnje izvješće o radu, financijsko izvješće i opći akt kojim se uređuje postupak, troškovi, naknada za provođenje stručnog nadzora i način provođenja stručnog nadzora će se dati u primjerenom roku u skladu sa složenosti svakog pojedinog općeg akta i bez odgode, a navođenje prekluzivnog roka nije primjereno složenosti ovih općih akata. Kao što sam rekla i na prethodnom pomorskom zakonu vezano uz djelatnost psihoterapije tako ću i evo sada reći i za sve ostale djelatnosti. Prvo, zakonski vaši prijedlozi su loši ne sluša se struka. Zadire se zapravo u autonomiju ovih profesionalnih organizacija i upravo zato što ne prihvaćate da bar u tom nekakvom razumnom roku od 30 dana donesete potrebne suglasnosti koje ste nametnuli svim ovim komorama ipak ostavljate mogućnost da se na taj način onemogućava normalan, protočni rad komora i zapravo na taj način narušavate uopće njihovu mogućnost redovnog funkcioniranja pogotovo kada su u pitanju članarine ili financijsko izvješće itd. Tako da evo još pozivam sad nema nikoga iz HDZ-a ovdje ali molim da onda sutra barem podržite, ove sve amandmane i da bude nekakav zakonski rok definirani i da se u tom roku od 30 dana onda izjasni i ministarstvo u vezi ovih suglasnosti odnosno mišljenja.

Evo i vi ste prestali čitati sav ovaj tekst koji imate, pa evo ja ću ponoviti kao što sam rekla i prije tražimo da prihvatite ovaj razumni rok barem do 30 dana i da se u tom roku ministarstvo očituje, a kažem mogli ste onda barem u izmijenjenom obliku prihvatiti i staviti nekakvu svoju brojku, a ne ostaviti ovako. Razumni rok po vama može biti i više mjeseci, a to je neprihvatljivo. Stoga pozivam kolege iz HDZ-a da sutra odnosno iz vladajuće većine da sutra to podrže. Amandman broj 3. istog kluba. Amandman se ne prihvaća.

Danas ću biti jako tjelesno aktivna s ovim stajanjem i spuštanjem, ali mislim ne damo se jel, tako da tražim da se glasuje o ovom amandmanu i da i vi vladajući to podržite. Amandman se prihvaća. Slijedi izjašnjavanje o amandmani na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o psihološkoj djelatnosti, drugo čitanje, P.Z.E. broj 222. Predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Amandmane je podnio Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Klub zastupnika SDP-a i zastupnik Ivan Ćelić. Molim predstavnika predlagatelja da se očituje o podnesenim amandmanima, poštovana državna tajnica Marija Pletikosa. Prvi je amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman se prihvaća. Slijede amandmani Kluba zastupnika SDP-a. Amandman broj 1. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže propisivanje roka u kojem je ministarstvo obvezno dati suglasnost na opće akte komore kao i presumpcija suglasnosti ukoliko se suglasnost ne dostavi u propisanom roku. Suglasnost na opći akt kojim se uređuje način provođenja, sadržaj, rokovi i postupak stručnog usavršavanja, na odluku o visini članarine, na opće akte i odluke koji financijski obvezuju članove, godišnji program rada, financijski plan, godišnje izvješće o radu, financijsko izvješće i opći akt kojim se uređuje postupak, troškovi, naknada za provođenje stručnog nadzora i način provođenja stručnog nadzora će se dati u primjerenom roku u skladu sa složenosti svakog pojedinog općeg akta i bez odgode, a navođenje prekluzivnog roka nije primjereno složenosti ovih općih akata. Kao i u dosadašnjim pojašnjenjima također tražimo da se glasa o ovom amandmanu i pozivamo vladajuće da ga podrže. Treba biti nekakav propisani rok, a ovo je razumno 30 dana. Hvala. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao za prethodni amandman.

Amandman se prihvaća. Slijedi izjašnjavanje o amandmanima na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada, drugo čitanje, P.Z. br. 223. Predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Amandmane je podnio Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Klub zastupnika SDP-a i zastupnik Ivan Ćelić. Molim predstavnika predlagatelja da se očituje o podnesenim amandmanima. Uvažena državna tajnica Marija Pletikosa. 1. amandman je Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, amandman br. 1. Amandman se ne prihvaća. Amandman se predlaže promjena definicije obrazovne kvalifikacije koja je jedan od uvjeta za obavljanje djelatnosti. Razina obrazovanja kao uvjet za obavljanje djelatnosti je izrađena i usklađena sa predstavnicima akademske zajednice i uvjetima sveučilišnih institucija. Zahvaljujem. Ne prihvaćamo vaše obrazloženje jer kao što sam već govorila u prijašnjem amandmanu, intencija zakonodavca je da kao kvalifikaciju alternativno zahtijeva bilo preddiplomski, bilo diplomsku razinu studija socijalnog rada, pa diplomsku razinu nije potrebno posebno vezati uz određenu preddiplomsku razinu jer je ona sama po sebi uvjet za diplomsku razinu. To je valjda jasno. Dakle u praksi osoba može završiti i diplomski studij socijalnog rada uz prethodno završeni neki drugi preddiplomski studij, ne nužno preddiplomski studij socijalnoga rada, a s druge strane, ako osoba ima završen preddiplomski socijalnoga rada, onda je samim time, kako bih rekla, kvalificirana već tom prvom alternativnom i nije ju potrebno, zapravo i relevantno koji je diplomski studij nakon toga završila. Znači sve to zajedno nema ukratko, da pojednostavimo, nema nikakve potrebe posebno naglašavati diplomski studij socijalne politike. Nikakve.

Postaje sastavni dio. Klub zastupnika SDP-a, amandman br. 1. Amandman se ne prihvaća. Amandmanom se predlaže propisivanje roka u kojem je Ministarstvo obvezno dati suglasnost na opće akte komore, kao i presumpcija suglasnosti, ukoliko se suglasnost ne dostavi u propisanom roku. Suglasnost na opći akt kojim se uređuje način provođenja, sadržaj, rokovi i postupak stručnog usavršavanja, na odluku o visini članarine, na opće akte i odluke koje financijski obvezuju članove, godišnji program rada, financijski plan, godišnje izvješće o radu, financijsko izvješće i opći akt kojim se uređuje postupak, troškovi, naknada za provođenje stručnog nadzora i način provođenja stručnog nadzora će se dati u primjerenom roku u skladu sa složenosti svakog pojedinog općeg akta i bez odgode, a navođenje prekluzivnog roka nije primjereno složenosti ovih općih akata. Tražimo da se glasa o amandmanu. Ministarstvo traži od Komore da se u nekakvim rokovima ovaj, pošalju izvješća Ministarstvu, znači nameće im se nekakva obaveza, govorite da želite da budete partneri s komorama, a očito niste partneri zato što komore moraju nešto odraditi, a vi sebi zadajete rok, kažete primjereni, a zapravo ga uopće ne definirate. Mislim da je razumno do 30 dana i opet, pozivam kolege iz vladajuće većine da to podrže sutra, tako da evo, tražim da se glasa.

To smo stavili po svim amandmanima i mislimo da bi to ipak bio nekakav red u komunikaciji na razini komore-ministarstva.

izjašnjavanje o amandmanima na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalno-pedagoškoj djelatnosti, drugo čitanje, P.Z. br. 224. Predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena, amandmane je podnio Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Klub zastupnika SDP-a i zastupnik Ivan Ćelić. Molim predstavnika predlagatelja da se očituje o podnesenim amandmanima. Poštovana državna tajnica Marija Pletikosa. 1. amandman je Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman se ne prihvaća. Amandman se predlaže promjena definicije obrazovne kvalifikacije koja je jedan od uvjeta za obavljanje djelatnosti. Razina obrazovanja kao uvjet za obavljanje djelatnosti je izrađena i usklađena sa predstavnicima akademske zajednice i uvjetima sveučilišnih institucija. Budući da sam već dva puta, smatram dosta jasno, obrazlagala ovo razmišljanje, dosta kruto i potpuno odmaknuto od realiteta.

Amandman se prihvaća. Slijedi amandmani Kluba zastupnika SDP-a, amandman br. 1. Amandman se ne prihvaća. Amandman se predlaže propisivanje roka u kojem je Ministarstvo obvezno dati suglasnost na opće akte Komore, kao i presumpcija suglasnosti, ukoliko se suglasnost ne dostavi u propisanom roku, suglasnost na opći akt kojim se uređuje način provođenja, sadržaj, rokovi i postupak stručnog usavršavanja, na odluku o visini članarine, na opće akte i odluke koji ih financijski obvezuju članove, godišnji program rada, financijski plan, godišnje izvješće o radu, financijsko izvješće i opći akt kojim se uređuje postupak, troškovi, naknada za provođenje stručnog nadzora i način provođenja stručnog nadzora će se dati u primjerenom roku u skladu sa složenosti svakog pojedinog općeg akta i bez odgode, a navođenje prekluzivnog roka nije primjereno složenosti ovih općih akata.

Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao za prethodni amandman.

Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje. Također, tražimo glasovanje i molimo da se prihvati ovo što smo tražili. Evo, prenesite vašima u vašim klubovima, stvarno je razumni rok 30 dana da Ministarstvo ono što zapravo zahtijeva i od komora rokove, a samo se ne drži nikakvih rokova. Slijedi amandman

Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege. Vjerodostojno tumačenje zakona pravni je institut kojim zakonodavac u slučaju pogrešnog ili različitog tumačenja određene zakonske odredbe u praksi radi pravilnog tumačenja i jedinstvene primjene utvrđuje njeno autentično značenja aktom koji ima snagu zakona. Poslovnikom HS-a propisan je postupak donošenja vjerodostojnog tumačenja po kojem se prijedlog podnosi predsjedniku Sabora, a potom predsjednik Sabora prijedlog upućuje Odboru za zakonodavstvo i Vladi radi ocjene njegove osnovanosti. S obzirom da se u ishođenju vjerodostojnog tumačenja predsjednik Sabora i Vlada ne mogu preskočiti, nema smisla pokrenuti ovakvu jednu inicijativu iako bi jedno vjerodostojno tumačenje bilo potrebno kako bismo razumjeli što se u državi zapravo događa i kako bismo potaknuli nadležna državna tijela da se prime posla. Očito je da ne rade, možda im je nejasno odnose li se pojedine odredbe zakona na stvarne životne situacije o kojima ovih dana progovaraju zviždači, a prenose mediji. Naime, čl. 295 Kaznenog zakona, propisano je kazneno djelo trgovanja utjecajem, pa se tako u st. 1 kaže da to kazneno djelo čini onaj koji iskorištavanjem svog službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti ili da se ne obavi ona službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti. Pa me sad zanima, kad predsjednik Sabora nazove državnog tajnika u Ministarstvu državne imovine kako bi od njega zatražio da urgira u državnoj tvrtki Državne nekretnine, kako se osobi za koju predsjednik HS-a zove ne bi naplatila zakupnina za korištenje poslovnog prostora u državnom vlasništvu, je li to spada pod opis kaznenog djela trgovine utjecajem? Bi li predsjednik Sabora bio u nezgodnom položaju kad bi zahtjev za vjerodostojnim tumačenjem trebao uputiti na Vladu da se Vlada očituje o njegovoj osnovanosti? Čak i kad bi preskočili predsjednika HS-a, taj zahtjev bi teško mogao doći na dnevni red, a da prije toga ne prođe kroz ruke predstojnika Ureda predsjednika Vlade Zvonimira Frke Petešića. Bi li on bio u nezgodnom položaju kad bi pročitao da se u tom zahtjevu za vjerodostojnim tumačenjem, između ostalog, traži da se pojasni je li situacija u kojoj on traži od trgovačkog društva Državne nekretnine da se promptno izvrši popravak i obnova državnog stana u kojem on stanuje, preko reda, prije nego što su pravila o načinu i redoslijedu obnove uopće donijeta, a suprotno od pravila i uvjeta koji su propisani za bilo kakve intervencije u zajedničke dijelove višestambene zgrade, je li dakle to spada pod opis kaznenog djela trgovine utjecajem? Sve kad bi nekako i preskočili g. Frku Petešića, brine me kako će se o osnovanosti tog zahtjeva očitovati, primjerice, ministar obrane Mario Banožić, s obzirom da bi se u tom zahtjevu za vjerodostojnim tumačenjem, između ostalog, zatražilo pojašnjenje, je li trgovanje utjecajem, kad si kao resorni ministar državne imovine odabereš stan u vlasništvu države kojeg prije nego što se u njega useliš treba malo i adaptirati i urediti, pa zatražiš da na temelju svog položaja kao nadređena osoba u upravi trgovačkog društva Državne nekretnine da ti baš taj stan pripreme i ulože u njega par stotina kuna s time da bi baš on kao resorni ministar trebao znati da ne postoji uredba koja bi trebala propisivati kriterije za dodjelu državnih stanova, pa se bez ikakve pravne osnove i mjerila uzme stan koji je za 30-tak kvadrata veći od stana na kojeg su imali pravo drugi ministri koji su dobili stan na korištenje prije njega. Dakle, ne znam jel' bi stvarno trebalo pokrenuti ovakav zahtjev pa da se to rastumači ili da jednostavno svi poput DORH-a šutke prijeđemo preko činjenice da se stanovi i poslovni prostori u vlasništvu države dijele po stranačkoj, partijskoj vezi, da se nekretnine o javnom novcu uređuju za nečiji privatni smještaj, da se dugovi od nekoliko stotina tisuća kuna ili par milijuna kuna opraštaju i ne naplaćuju kad predsjednik Sabora za svog čovjeka urgira je li opravdano očekivati da u Hrvatskoj profunkcionira pravna država ili ćemo HDZ-u priznati da je korupcija i klijentelizam sustav veza, pogodovanja, izvlačenja državnog novca u privatne džepove postala službena državna politika. Jer jedino ako to priznamo onda predsjednik Hrvatskog sabora može nastaviti sjediti tu gdje sjedi i jedino se tako možemo pretvarati da imamo predsjednika Sabora, predsjednika Vlade, Vladu a ne kriminalni klan na vlasti. Zahvaljujem.

Finskom, Švedskom. Mislim da je suvišno obrazlagati da između razvijenih zemalja Skandinavije i Hrvatske postoje neke male razlike. U toj statistici posebno zabrinjava činjenica da u javnom sektoru, dakle koji je u Hrvatskoj kao što sam rekla uključuje i te glomazne sustave i zdravstva i obrazovanja i pravosuđa i socijale itd. Najveći porast bilježi zapošljavanje tzv. čiste birokracije, ali još je zabrinjavajuća činjenica da hrvatski javni sektor prema brojnim europskim nezavisnim analizama, ali i ono što je zapravo najvažnije prema ocjenama korisnika, odnosno hrvatskih građana je jedan od najgorih u Europi. U Hrvatskoj danas imamo pola milijuna ljudi manje, što znači da je broj korisnika javnih usluga drastično smanjen. Živimo u stoljeću informatizacije i digitalizacije što svim korisnicima omogućava samostalno obavljanje cijelog niza usluga što znači naravno ono ponovno smanjuje opseg poslova postojeće javne uprave. I mi paralelno s tim procesima uspijemo zaposliti dodatnih sto tisuća ljudi koji kroz proračune naravno plaćaju naši građani, naši gospodarstvenici, naši obrtnici, naši poljoprivrednici. Da ne bi bilo dakle zabune, ovdje nije problem u ljudima problem je koji su u javnoj upravi zaposleni, problem je naravno u sustavu koji treba hitno mijenjati i učiniti racionalnim i efikasnim. U toj upravi glomaznoj, tromoj, skupoj i neefikasnoj su ogromni resursi za ozbiljne injekcije našem covid izmučenom gospodarstvu i upravo to očekujemo od Vlade i ministra Malenice. Niti jedne riječi o reformi javne uprave nismo do sada čuli.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

Zašto postavljam to pitanje. Krajem prošle godine stigla nam je prva tranša iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, otprilike 6 milijardi kuna, a uskoro stiže i druga 5 milijardi kuna. Nakon te prve tranše ministar Marić je izjavio da taj novac nije za krpanje rupa iz prošlosti, ali odmah nakon toga nastavlja kako će sredstva dominantno upotrijebiti za vodoopskrbnu mrežu vrtića i osnovne škole. Ako je suditi po najavama i ova druga tranša će nastaviti u tom smjeru. Daleko od toga da Hrvatskoj sve navedeno nije prijeko potrebno, no koliko i kako će se to odraziti na rast i razvoj, te podizanje kupovne moći i BDP-a po glavi stanovnika najvjerojatnije vrlo, vrlo malo. Nacionalni plan oporavka i otpornosti trebao bi biti upravo onaj mehanizam i sredstva koja će nas pomaknuti sa začelja EU. Hrvatska nikada nije postigla brzinu približavanja europskom prosjeku kakvu su u protekla tri desetljeća bilježile Poljska, Češka, baltičke države pa i Rumunjska. Hrvatska je tek na skromnih 64% realnog BDP-a EU. Naravno kod većine stanovnika, pa tako i kod mene to stvara frustraciju i osjećaj da smo jednu priliku već propustili i postavljam pitanje još jednom hoćemo li propustiti i ovu priliku. Kada se krene u diskusiju o ovim temama onda se vladajući obično jave sa argumentom kako je Hrvatska imala rat. No budimo barem jednom iskreni i objektivni i recimo da je bilo i subjektivnih čimbenika, a o korupcijskim aferama da i ne govorim. No, što napraviti kako bi konačno dosegnuli taj toliko željeni prosjek EU? Bez obzira na prijepore između nas ekonomista svi ćemo se vrlo brzo usuglasiti da je nužna efikasna administracija, dobra poslovna klima, dobre institucije općenito kao što je na primjer vladavina prava, obrazovanje i upravo su to stvari koje ćemo istaknuti, koje su presudne za razvoj. Zanimljivo je da nitko od nas ne spominje valutu kao presudan čimbenik. Uvođenje eura nije presudno za investicijsku klimu kao što neki ističu, a navesti ću samo nekoliko primjera iz okruženja koji to potvrđuju – Poljska, Mađarska i Srbija privukle su daleko više greenfield investicija od Hrvatske a one nemaju euro. Srbija nije čak ni članica EU, stoga vratimo se na meritum. Kod usvajanja Nacionalnog plana za oporavak i otpornost svi smo se složili kako o načinu na koji će se trošiti sredstva iz Plana za oporavak, ovisi hoće li i dalje Hrvatska tavoriti na začelju EU ili će konačno krenuti u izgradnju konkurentnog gospodarstva. Upravo o tome ovisi hoće li naše stope rasta BDP-a i dalje biti prosječno 1%, hoće li razina investicija biti tek mizernih 20% BDP-a i u konačnici, hoće li i dalje zbog rentijerske ekonomije nepotizma, korupcije i klijentelizma naša djeca ići u tuđinu. Ako je suditi po tome, na što će se trošiti ova sredstva koja stižu iz ove prve dvije tranše, čini se da će moja generacija koja pamti još i one stabilizacijske programe iz Jugoslavije, koja pamti Domovinski rat, pamtit će nažalost, ne samo jednu nego dvije propuštene prilike da Hrvatska konačno ravnopravno stane uz bok razvijenih europskih zemalja.

koriste metode koje sami najoštrije osuđuju. Ukloni, popljuj, obezvrijedi. Smirimo strasti. Zaključimo kako svoja umjetnost ima svoja izražajna sredstva kako kazalište tako i glazba. Rep glazba posebna. U njoj se i traži provokativnost, direktnost, oštrina i nepoštivanje bilo kakvih društvenih normi, pa zašto onda proteklih dana svjedočimo prekomjernom granatiranju Tram eleven. Odgovor je vrlo jednostavan i uvijek isti. Zato što misle drugačije od tzv. mainstream-a odnosno od onih koji samo svoje mišljenje predstavljaju kao jedino ispravno i društveno prihvatljivo. Podsjetit ću američki profesor i pisac Ryan Anderson napisao je knjigu When Harry became Sally, kada je Herry postao Sally, djelo koje razotkriva kontrast između bještavila rodnih ideologija kako ih predstavljaju mediji i surove realnosti života takvih osoba. Knjiga detaljno opisuje primjere u kojima su transrodne osobe promijenile svoje tijelo da bi se nakon te drastične transformacije nastavili suočavati sa istim ili još gorim problemima u društvu. Knjigu su samoproglašeni nositelji istine odmah proglasili nepoželjnom i u samo nekoliko dana Amazon bookshelf i ostali Internet prodajni portali uklonili su je iz ponude. Ista je stvar i ovdje kod nas samo što nije Amazon nego je u ovome slučaju Menard. Kultura otkazivanja otkrila se u svojem najgorem obliku pojačana kritičarima koji nas žele uvjeriti u mizernu kvalitetu glazbe, nedostatak inspiracije, promašene stihove i isprazne rime. Nikoga od nas nije impresioniralo njihovo kokodakanje. Moja je poruka kokošima i očerupanim pijevcima u dobro grijanim kokošinjcima nikoga vi nećete zaustaviti, na to nemate niti moralno, a niti zakonsko pravo. Živimo u Hrvatskoj, zemlji koju su u Oluji stvorili sokolovi koji visoko lete i nije ih briga za kokoši koje se razbježe kada udari prvi grom. I zato glumite, pjevajte, plešite i repajte i dalje. Imajte i na to potpuno pravo i potpunu slobodu, ali hrvatski sokolovi budite i vi potpuno slobodni jer kada dođe nova oluja vaša će nam jaka krila trebati, a kokoši će kao i obično čučati u kokošinjcu i čekati da oluja prođe. I za kraj, ipak su to moji kolege, pa ću se ja priključiti njihovom glazbenom izričaju i reći pa pustite Tram eleven neka repa zašto smetaju vam ljudi koji ne vire vam iz džepa.